Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo, pred nama je kao što smo već danas puno puta čuli vrlo opsežno, konkretno i ja bih rekla jedno kvalitetno izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. U tom izvješću rekla bih ima doista, navedeno je i dobrih i loših stvari osobama sa invaliditetom. Sve ono na što su se osobe sa invaliditetom pritužile pravobraniteljici govori o njihovim problemima s kojima se one susreću. Da su probleme mogli sami riješiti vrlo vjerojatno ne bi trebali pomoć pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. To dovoljno govori o tome da je pred nama izuzetno puno posla, međutim, ono što moram reći da je u zadnjih nekoliko godina ipak standard osoba sa invaliditetom u povoljnijem položaju nego što je to bio prije. Ostvarivanje prava jest možda koji puta teško ali ne možemo reći da osobe sa invaliditetom ipak žive bolje i kvalitetnije u odnosu na nekoliko godina unazad. Meni je iz izvješća pravobraniteljice, kada je pravobraniteljica danas o tome govorila u svom uvodnom izlaganju ostala onako jedna rečenica u sjećanju koja je izuzetno važna a to je ako prihvatite osobe sa invaliditetom onda invaliditet više neće biti problem. Pa tako i ostvarivanje prava onda ne bi trebao biti problem. Svi koji radimo na problematici osoba sa invaliditetom već dugi niz godina ponavljamo jedno te istu rečenicu i ja danas to ovdje isto tako mogu reći. A to je da su barijere u glavama ljudi još uvijek velike. I to je osnovni problem. Osobe sa invaliditetom susreću se sa velikim problemima kako u zdravstvu tako u socijalnoj politici, tako u profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju. Međutim, krenuli smo ipak naprijed i pomaci se ipak vide. Ono što, kada je zdravstvo u pitanju što je neophodno i hitno potrebno rješavati a to je pristupačnost, čuli smo danas o tome ovdje puno, domovi zdravlja, bolnice nisu u potpunosti prilagođene za osobe sa invaliditetom a vrlo malo je u RH ginekoloških stolova za žene sa invaliditetom. Ja vjerujem da ćemo u naredno vrijeme o tome itekako voditi računa da se domovi zdravlja prilagođavaju, da osobe sa invaliditetom one koje to mogu doista mogu otići same na pregled i da im za to ne treba ničija pomoć. Kada je u pitanju obrazovanje rekla bih da je ono najvažnije ako gledamo i dalje zapošljavanje osoba sa invaliditetom. I pravobraniteljica je danas spomenula kako za određena zanimanja nemamo dovoljno obrazovanih ljudi a još uvijek nažalost obrazujemo osobe sa invaliditetom za neka zanimanja koja nisu konkurentna na tržištu rada. Sigurna sam da će u sustavu obrazovanja doći do velikih promjena kada su u pitanju osobe sa invaliditetom ali jednako tako moram reći da je izuzetno potrebno da osobe sa invaliditetom same znaju što hoće i da često puta ne slušaju svoje roditelje koji ih možda usmjeravaju i u krivom smjeru. Roditelji zasigurno svojoj djeci žele najbolje ali imala sam priliku to često puta doživjeti kada osoba sa invaliditetom završi neku školu i traži posao a onda kaže znate ne bih ja to nikada završio da nije bilo mojih roditelja, mene baš to i ne zanima, radio bih ja bilo što, dajte mi bilo kakav drugi posao. To nije dobro jer zbog toga dolazimo do problema i kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom. O zapošljavanju osoba sa invaliditetom opširno smo govorili neki dan u ovom Visokom domu kada smo raspravljali o Izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ovaj zakon mijenja se sada već drugi put od njegova donošenja to dovoljno govori o tome da nije bio dobar, da je važne stvari previdio, rekla bi, kod samo donošenja, no međutim moram reći i to, da je zakon stupio na snagu 2014. godine sa svojom potpunom primjenom od 1. siječnja 2015. godine, ipak donio i nek dobre i pozitivne rezultate. Spomenut ću samo jedno a to je kvotno zapošljavanje i rekla bi, iako se naši poslodavci nisu pretjerano razveselili sa kvotnim zapošljavanjem i s naknadom koju moraju uplaćivati na poseban račun Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ukoliko ne ispunjavaju kvotno zapošljavanje. Vjerujem da ćemo ovim izmjenama i dopunama zakona doista omogućiti kvalitetni pristup tržištu rada za osobe sa invaliditetom. Razumna prilagodba je jedan od velikih problema odnosno zbog nepoštivanja razumne prilagodbe, mnoge institucije nisu udovoljavale zakonskoj odredbi odnosno nisu zapošljavale dovoljan broj osoba sa invaliditetom. Sada u ovim izmjenama i dopunama konkretne se definira obveza razumne prilagodbe i vjerujem da će svim osobama sa invaliditetom biti lakše udovoljiti svim obvezama koje proizlaze iz jednog natječaja. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom je njima izuzetno važno i zbog toga što se kao i svi drugi ljudi osjećaju puno korisnije kad same privređuju za svoj život, tada im nisu potrebne nikakve socijalne naknade. Pritom ne mislim na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu jer smatram da te dvije naknade koje koriste osobe sa invaliditetom nisu socijalna davanja. Danas je ovdje bilo govora o inkluzivnom dodatku za koji vjerujem da će zaživjeti u RH odnosno da ćemo u narednom periodu donijeti zakon o inkluzivnom dodatku, međutim da bi se taj zakon donio potrebno je doista ono najvažnije a to je osiguravanje sredstava koja će biti dostatna za inkluzivni dodatak. Npr. pravobraniteljica i ja imale bismo pravo na inkluzivni dodatak ali ne svaka u istom iznosu. Dakle, inkluzivni dodatak će sasvim sigurno i među osobama sa invaliditetom izazvati možda i negodovanje. Stoga mislim da do tog trenutka dok ne donesemo zakon o inkluzivnom dodatku, treba ojačati institut osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu što ova Vlada u ovom trenutku i radi. Nalazimo najbolje mogućnosti kako bismo povećali osobnu invalidninu i doplatak za pomoći njegu druge osobe kako bi na taj način vratili dostojanstvo osobama sa invaliditetom što smo i obećali. Jučer smo u ovom Viskom domu evo vjerujem svi bili sretni osobito ja sam bila posebno ponosna jer smo sjednice Hrvatskog sabora a i sjednice hrvatske Vlade počeli prevoditi na znakovni jezik za osobe sa invaliditetom oštećena sluha odnosno one koje se koriste znakovnim jezikom. I moram vam reći da u ovoj pauzi, da me kontaktiralo nekoliko gluhih osoba pa i same prevoditeljice koje su jutarnji dio ove sjednice prevodile na znakovni jezik na Hrvatskoj televiziji na Četvrtom programu i izrazile veliko zadovoljstvo ovim pomakom. Netko će reći da je to trebalo biti i prije, da, slažem se i ja, ali sretna sam da smo evo to sada napravili kao bi gluhe osobe ravnopravno mogle i na ovaj način sudjelovati u političkom javnom životu RH. Vjerujem da je problematika osoba sa invaliditetom jednako važna svima. Jednako važna i onima koji su na vlasti i onima koji su oporbi i pravobraniteljici i osobama sa invaliditetom. Svi zajedno trebamo učiniti izuzetno puno jer puno je još problema kako bismo prava osoba sa invaliditetom doveli na jednu razinu koju od nas zahtjeva Konvencija UN-a o pravima osoba sa invaliditetom. Hrvatska je već smo ovdje puno puta čuli, treća zemlja u svijetu koja je tu konvenciju potpisala, četvrta koja ju je ratificirala i otkad imamo konvenciju, status osoba sa invaliditetom je ipak na jednoj povoljnijoj razini. Kad sam rekla da vjerujem da nam je ova problematika svima jednako važna, pritom sam mislila na to i vjerujem da se nikada više neće dogoditi nešto što se je dogodilo jučer u ovom Hrvatskom saboru. A to je kada smo glasovali o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koju je u prvom čitanju, dakle još uvijek ima prostora za njegovo poboljšanje, 7 glasova protiv, 8 suzdržanih. Moje pitanje je zašto uostalom, ne znam, da li uopće trebam postavljati to pitanje, ali jednostavno nije mi jasno kako netko može glasovati protiv ovakvog zakona koji samo poboljšava odredbe zakona koje su do sada bile na snazi. Mislim da ovo izvješće kao što sam već rekla, opsežno, kvalitetno i da ćemo iz njega svi izvlačiti one najvažnije podatke koji će nam biti potrebni kada govorimo o problematici osoba s invaliditetom, obzirom da je naša pravobraniteljica to doista sadržajno pripremila. Klub HDZ-a podržati će izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Hvala. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala lijepa gospodin potpredsjedniče. Pa kolegice slažem se kad kažete da su barijere u umu, ali barijera nisu samo u umu. Moramo jako puno na tome raditi i osvijestiti naše sugrađane i javnost na probleme s kojima se osoba s invaliditetom svakodnevno susreću, neke od njih su za njih nepremostive. Znam iz vlastitog iskustva. U obitelji imam osobe s invaliditetom i znam da je cijeli sustav na neki način posložen da ih se obeshrabri. Prvo kroz obrazovanje, mnogi ne završavaju, ni osnovnu a kamo li srednju školu. Mnogi nisu socijalizirani dovoljno, a onda kad se i zapošljavaju. Mislim da je zapošljavanje još jedan jako jako velikih problema. A zašto? Imamo zakone koje potiču zapošljavanje osoba s invaliditetom. Imaju prednost osobe s invaliditetom, posebno oni koji su stručnjaci u polju za koje se javljaju. No ja vas pitam jedno retoričko pitanje, kako ćemo od naših poslodavaca očekivati da poštuju zakone, ako ih naše državne institucije ne poštuju. Malo sam se raspitao prije jedno 3, 4 godine je radila jedna slijepa osoba, mislim da je otišla u mirovinu, mislim da više niti jedna jedina osoba s invaliditetom ne radi u Hrvatskom saboru. Nekako mi je malo nevjerojatno da se ni jedna nije javila ni na jedan natječaj koji je Hrvatski sabor raspisivao. Evo to vam je samo pregled onoga što se dešava bojim se svugdje. Dakle, mi kao država prije svega moramo početi poštovati vlastite zakone, osvijestiti i poslodavce ali i ljude koji su na čelu naših državnih institucija, zašto je potrebno zaposliti osobu s invaliditetom, vi to znate, uostalom, spomenuli ste u svome govoru, tada se osoba osjeća ispunjenje, ima osjećaj da pridonosi zajednici, pridonosi, radi, okupirana je i zarađujem uostalom i svoj kruh.

Hvala vam lijepa. Kada se govorilo o barijerama u glavama, mislila sam pri tom, tj. sigurno tvrdim da one postoje, jer da one ne postoje, mi bismo sasvim sigurno, brže, lakše i jednostavnije rješavali problematiku osoba s invaliditetom. Neću ovdje širiti i govoriti tko ih ima, tko ih nema, međutim, samo ću izraziti zadovoljstvo, što evo u ovom trenutku, hvala dragom Bogu imamo čovjeka na čelu Vlade s kojim možemo razrovati i koji tih barijera u glavama nema.

Zahvaljujem kolegici Lukačić na odgovoru. Poštovana kolegice, evo pohvaljujem, ovo što ste u izvješću govorili a tiče se 2017. nakon izvješća a to je da u društvu ipak postoje pozitivni pomaci. Da ovo izvješće nije izvješće jednog zaokruženog svijeta u koji se proširio na 2017. g. Mislim da iz vašeg izlaganja, mi se čini da je najbitnije ovo inzistiranje na obrazovanju. Jer putem obrazovanja se omogućava i vidljivost problema, ali i vidljivost sposobnosti članova naše društvene zajednice, koji će ukoliko oni izaberu smjer vlastitog obrazovanja, najviše obitelji i društvo, uistinu biti vidljivi i u onoj svojoj individualnosti i biti će prepoznati i na području društvene solidarnosti ali i na području rada i radnih procesa. Ovo mi je iznimno pohvalno, što sam iz vašeg izlaganja mogao izvući zaključak da cilj države ne smije biti samo jedan jedini, a to je ekonomski rast, nego da je cilj države i ekonomski rast, ali i ostvarivanje mnogih drugih ciljeva među kojima je i društvena pravda. Pa ukoliko će nam ekonomski rast bit sporiji zbog toga što smo usmjereni prema ovoj ciljevima ostvarivanja humanosti društvene pravde, vrlo rado pristajem na to da se odlučimo na sporiji ekonomski rast. Izvolite. Hvala vam lijepa. Kolega da, obrazovanje, po mom mišljenju je nešto što je najvažnije za sve ljude a onda posebice za osobe s invaliditetom, jer iz izvješća pravobraniteljice, je vidljivo da su osobe s invaliditetom obrazovane za osobito žene s invaliditetom obrazovane za zanimanja koja su slabije plaćena. Stoga ja evo već dugo, dugo govorim da same osobe s invaliditetom trebaju biti uporne, trebaju htjeti i trebaju voditi računa o svom obrazovanju jer ako to rade onda će uspjeti.

Sljedeća replika poštovana kolegica Ljubica Maksičuk. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ja se slažem sa kompletnom vašom raspravom i danas smo se svi osvrnuli na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ovdje u ovom izvješću stoji da je 5% osoba s invaliditetom u radnoj aktivnoj dobi samozaposleno. Ako znamo da svako i najmanje stjecanje bilo kakvog prihoda gubi se osobna invalidnina znači da je to nešto što i dodatno otežava ovaj problem koji već imamo. Ali novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je sada trenutno na javnoj raspravi, mislim da bi mogao ovaj problem poboljšati odnosno ići k realizaciji svega toga. No međutim ja moram ovdje pohvaliti i nekakve dobre primjere, pohvalit ću primjer iz svoje županije Društvo multipleskleroze koje 42 trenutno ima zaposlenih osoba s invaliditetom, od toga 18 u stalnom radnom odnosu. Osnovali su jedan neprofitni radio, Radio 92 jedini takav koji je u EU koji su oni kandidiranjem kroz europske fondove uspjeli osnovati, jednako tako Centar za inkluzivnu podršku koji je napravio jednu pakirnicu gdje osobe s invaliditetom se zapošljavaju i primjer Vukovarske Bubamare, evo u jednoj našoj siromašnoj Slavoniji imamo tako nekakvih pozitivnih primjera.

Mislim da bismo trebali svi zajedno poraditi na tome da se ta zdravstvena skrb, barem ona osnova poboljša i popravi kako bi žene sa invaliditetom imale pravo i moramo im priuštiti tu ozbiljnu zdravstvenu skrb. Izvolite. Hvala vam lijepa. Kolegice hvala vam što ste spomenuli niz pozitivnih primjera. Kada je u pitanju osobna invalidnina dobro ste rekli u ovim trenucima u proceduri su izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi kojima će se omogućiti da osoba s invaliditetom zadržava osobnu invalidninu i ukoliko se zaposli. Što se tiče detaljnih rješavanja kada su u pitanju prava osoba s invaliditetom, a koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi, moram reći da početkom sljedeće godine Zakon o socijalnoj skrbi ide kompletno novi i da ćemo tada osobe s invaliditetom u tom zakonu staviti doista na jednu rekla bih normalnu, civilizacijsku razinu. U ovim izmjenama još je jedna vrlo, vrlo važna stvar, a to je status njegovatelja koji se širi i na bračne drugove, dakle ne samo na roditelje. Kada ste spomenuli Bubamaru, naravno svi vjerojatno znaju za Bubamaru, ona je očiti svijetli primjer udruge koja zapošljava osobe s Down sindromom i evo još jednom hvala na svim drugim primjerima svjetlima koje dokazuju da evo i nije baš sve tako crno. Hvala vam lijepo. Izvolite. Uvažena kolegice. Pa na neki način ste prozvali i Klub zastupnika SDP-a zbog načina glasanja o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, a prvom prema našem Ustavu nitko od zastupnika ne može odgovarati za to kako je glasao u Saboru ili kako nije glasao ako nije želio glasati. A glasali smo protiv zbog toga što smatramo da je zakon u prvom čitanju loš, pa ako ga Vlada popravi do drugog čitanja mi ćemo vrlo lako i rado glasati za takav zakon. Ali smatramo da ovako kako je napisan, on ne sadrži ništa što bi pomoglo, poboljšalo položaje osoba s invaliditetom. Dapače, smatramo da on više pogoduje poslodavcima nego osobama sa invaliditetom. I to su bili naši prigovori i to su bili naši razlozi. Smanjuje se npr. cenzus za osnivanje zaštitnih radionica što smatramo lošim, ali to je kao kada raspravljamo i o ovom današnjem izvješću i kada se bunimo i kada kažemo da nije baš pošteno i da nije pravedno da osobe s invaliditetom se drugačije tretiraju s obzirom na uzrok invalidnosti, a onda nam se prigovorite vi govorite protiv branitelja. Ne govorimo mi protiv branitelja, mi govorimo protiv neravnopravnosti i ne govorimo ovdje kod ovog zakona nismo glasali zbog toga što smo protiv toga da se poboljša položaj osoba s invaliditetom nego zbog toga što smo za to da to upravo bude tako, da on bude što bolji i da zakon koji o tome govori bude napisan bolje nego što je napisan u prvom čitanju. Izvolite. Kolega Stazić meni je izuzetno žao što vi ne razumijete poboljšanje u zakonu o kojem smo govorili. Naravno da on poboljšava status osoba sa invaliditetom kada je u pitanju zapošljavanje. Ako vi smatrate da razumna prilagodba nije poboljšanje, ja onda ne znam što imamo razgovarati. Doista mi je žao zakon koji je donesen 2013. godine stupio je na snagu 2014. nije imao tih odrednica. Ali zamislite šta još nije imao. Nije Zavodu za vještačenje dao mogućnost da utvrđuje invaliditet. Znate što to znači? Zbog toga smo danas tu gdje jesmo i moramo to popravljati, stoga ako vi ne razumijete što popravljamo ja vas u to niti ne namjeravam uvjeravati da je bolje ili nije. Vjerujem da ćete u drugom čitanju malo bolje i konkretnije i pomnije pročitati zakon. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem kolegici Lukačić na odgovoru. Poštovana pravobraniteljica gospođa Anka Slonjšak, izvolite. Zahvaljujem. Mislim to područje je kruna svih zapravo nas i svi težimo k tome da se zaposlimo, da imamo svoja sredstva od kojih ćemo živjeti, svoju plaću i zapravo da budemo zbrinuti na taj način ekonomski. Međutim, htjela bih reći da kod osoba sa invaliditetom ono što je i gospođa Lukačić naglasila a što smo mi u našem izvješću i stalno ponavljamo zapravo je pitanje odgoja i obrazovanja i zapravo praćenja djeteta od onda od kad krene u vrtić preko osnovne škole, srednje škole i kasnije ako ima mogućnosti i preostalih sposobnosti da bi se uključio u visoko obrazovanje. Mi ono što stalno govorimo je to da nedostaje zapravo tog praćenja, tog usmjeravanja. Jer kad se djetetu jednom krivo usmjeri nekakvu određenu profesiju sutra mu mogu bit zatvorena vrata uopće za nastavak školovanja, a kasnije i za ulazak na tržište rada. Mislim da nedostaje, da i onda kada dijete prepozna, odnosno kasnije mlada osoba prepozna svoje preostale sposobnosti ono kao takvo mora imati praćenje, tim koji će ga pratiti, koji će ga usmjeravati u ono što on ima talent, u ono što ima vještine i zapravo ono što želi se školovati. Jer imamo situacije danas da imamo osobe sa invaliditetom koje studiraju, koje na kasnijim godinama otkrivaju da to možda i nije baš fakultet ili veleučilište itd. znači obrazovni studij koji su oni trebali izabrati. Ali kako im onda reći, gledajte vi ste krivo izabrali, vaše sposobnosti preostale nisu takvog kapaciteta, takve snage, takvih mogućnosti da ćete sutra moći završit ga i uključit se na tržište rada. Kad je jedna osoba zdrava i kad nema nikakvih problema koji kao osoba sa invaliditetom, ona će lako se prebacit iz jedne profesije u drugu, iz jednog zanimanja u drugo. Ali jednu osobu sa invaliditetom kada sutra završi ili ne može završiti određeni fakultet, na koji način će se ona prebaciti iz jednog posla na drugi, a zna se koliko teško je uopće se uključiti u svijet rada. Tako da je jako važno to praćenje djeteta, odnosno kad se desi osobi određena ozljeda ili posljedica bolesti, da se ono zapravo prekvalificira i školuje upravo za ono što joj dozvoljavaju njezine preostale sposobnosti. U ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a poštovani kolega prof. Goran Dodig. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovana pravobraniteljice, državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2016. godinu, dakle nešto što se dogodilo evo skoro godinu dana i naše je da damo mišljenje o tome. Klub Hrvatske demokršćanske stranke HSLS-a i HDSSB-a na samom početku kažem da će podržati ovo izvješće i da će, jer ga ocjenjuje pozitivnim. Međutim, imam potrebu još nešto reći zbog čega ga ocjenjujem pozitivnim i dobrim? Naime, problematika osoba sa invaliditetom je problematika koja nadilazi samo jedno područje ljudskog življenja i na taj način postaje puno složeniji problem nego što su neke druge sfere o kojima se u ovom Saboru raspravlja. Kad dobijem ovo izvješće koje je čini mi se na 35 stranica i kad je ono složeno na način kako je složeno, onda je evidentno da iza toga stoji ozbiljan rad, ozbiljno promišljanje i predanost ovom radu. Ovakvo izvješće i ovakvo stanje u ovom području invaliditeta i zaštite osoba sa invaliditetom budi ne samo u ovom Saboru, nego i u Hrvatskoj državi nadu koju smo izgubili u mnogim sferama, budi optimizam kojeg smo odavno zaboravili, budi radost, a pogotovo zbog toga što dolazi od osoba koje imaju ozbiljne probleme i koje ne da su se izborile, ne bi se izborili sami da nije ipak onog dijela pozitivnog razmišljanja i pozitivne energije koja se može naći u sveukupnom hrvatskom društvu. I zbog toga ako postoji razlog za zadovoljstvom u Saboru koji je opterećen negativnostima, traženjem negativnog da bi to poboljšali ali tu bi trebalo imati onda mjere i ne tražiti pod svaku cijenu barem u ovakvim situacijama nešto što bi moglo dovesti u pitanje jedan izvrstan rad pravobraniteljice i njenog tima i izvrsna rješenja onoliko koliko mogu biti izvrsna u vremenu i prostoru u kojem živimo, radimo i u kojem se društvo nalazi inače. Zbog toga gospođo pravobraniteljice, dopustite ne samo da vam kažem da ćemo vam podržati ovo izvješće nego vam čestitam na ovom uratku. Zahvaljujem profesoru Dodigu. Nastavak rasprave poštovani kolega gospodin Branko Hrg. Evo hvala lijepa na ovom uvodnom djelu kolegi Dodigu. Danas je pred nama ovo izvješće i često jako puno jedan veliki dio izvješća govori o odgoju i obrazovanju djece sa invaliditetom. Danas je i Svjetski dan učitelja pa onda evo, prilika da se svem učiteljstvu RH čestita njihov dan. I da s ove današnje rasprave na ovaj današnji dan pošaljemo poruku da je potrebno mnogo više napraviti upravo u tom djelu kako riješiti ta prva pitanja koja dolaze prve one veće prepreke s kojima se roditelji i djeca sa invaliditetom susreću kad kreću u odgojno-obrazovni sustav. Ovdje je u izvješću često puta naglašavano od pravobraniteljice da još uvijek nema sustavnog rješavanja problema. I to je u svakom slučaju nešto što je možda i najveći problem. Vratimo se malo unazad, par godina, desetak godina i sjetimo se kakva su onda bila izvješća, koliko je onda bilo mišljenja, traženja i preporuka prema ministarstvima, prema Vladi, prema lokalnoj samoupravi i pogledajmo to danas. bez obzira što smo još daleko od onoga što bi htjeli postići da se olakša život, svakodnevica osobama sa invaliditetom, mi smo kao država jako, jako napredovali, u svim segmentima. Ali naravno da pravobraniteljica kao osoba koja prati upravo probleme s kojima se sreću osobe sa invaliditetom, svake godine, u svakom svom izvješću ima zadatak i obavezu još više nalagati i davati zadataka i resornim ministarstvima i svima onima koji djeluju u hrvatskom društvu da bi se život osobama sa invaliditetom poboljšao. I prihvaćanjem ovakvom izvješća od strane Hrvatsko sabora, u krajnjem slučaju mi smo prihvatili i sva ona mišljenja koja je dala pravobraniteljica i na taj način dali zadatak svima onima koji se spominju u tom mišljenju da su dužni uložiti dodatne napore kako bi se stanje još više poboljšalo. Zato je važno prihvatiti ovakvo izvješće.

Ovdje se govori o pomoćnicima u nastavi, sjetimo se pred par godina kad je to krenulo kako je to izgledalo, danas to već ima svoj okvir, danas to kreće na vrijeme, danas na prvi dan škole djeca imaju svoje pomoćnike u nastavi.

Diskriminaciju zbog toga što se ne može jednostavno omogućiti svim sredinama automatskim i svim osobama sa invaliditetom jednaki uvjeti življenja. Naravno da veći gradovi, tipa Zagreba, Osijeka, Rijeke, Splita, i nekih drugih gradova imaju puno veće mogućnosti za poboljšane standarda življenja osoba sa invaliditetom. Ostali manji gradovi, da ne govorim općine, njima je to apsolutno znatno, znatno teže. I tu stradavaju oni ruralni prostori RH. Što napraviti da se to poboljša? Evo ja ću ovdje iznijeti i neke prijedloge i neke ideje pa i predati dokument jedan našoj pravobraniteljici da možda u nekom vremenu koje je pred nama saživi još nešto novo i da se još više poboljša briga osobama sa invaliditetom u ovom slučaju dakle, o djeci sa invaliditetom. Napravili smo jedna dokument, kad govorim napravili smo, radi se o Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci koji je predložen i gradu Križevcima i resornom ministarstvu, tu je potrebna suradnja dva ministarstva i ovog resornog za ovo područje ali i Ministarstva za obrazovanje, da se sustavno riješi problem u velikom djelu Hrvatske sa stručnom pomoći djeci sa invaliditetom u osnovnom obrazovanju i predškolskom odgoju. Predlažemo jedan pilot projekt zvan Centar potpore koji bi nudio usluge svim školama i vrtićima na određenom području, u konkretnom slučaju da vam to približim na području grada Križevaca i okolnih desetak lokalnih samouprava. Time bi se znatno smanjili troškovi, smanjio bi se i broj pomoćnika u nastavi, ali bi dobili jednu puno kvalitetniju i stručniju pomoć od samog početka kada djeca stupaju praktički u onaj život od predškolskog odgoja pa nadalje. Danas imamo u školama psihologe, logopede, defektologe, socijalne radnike i svaka škola možda ima jednog ili dva, dakle govorim isključivo o manjim sredinama ne govorim o gradu Zagrebu, velikim gradovima koji imaju te sustave posložene, ja govorim o manjim školama u manjim sredinama, nitko nema riješeno kadrovski sa stručnim kadrom sve segmente koji su potrebni. Na ovaj način može se napraviti jedan mobilni tim koji nakon toga surađuje sa svim tim ljudima, stručnim suradnicima u svakoj pojedinoj školi i vrtiću i svi zajedno u principu rade kompletnu opservaciju od početka do kraja, mobilno sudjeluju u praćenju razvoja djeteta kako bi se to dijete uključilo u redovni obrazovni sustav, kako bi u centre išla samo ona djeca koja baš ne mogu biti u redovnom obrazovnom sustavu.

Dakle ja ću ostaviti ovaj prijedlog pravobraniteljici, vas molim da ga proučite i ako vam se dopadne dajte nam sugestije koje bi još trebale. Poslali smo ga i prema Ministarstvu obrazovanja, dobili smo na neki način zeleno svjetlo, rečeno nam je možete započeti taj proces s time da lokalna samouprava treba osigurati sredstva za ljude koji će raditi. Uredu, i to može na neki način proći kao pilot projekt, ali to opet nije onaj dio sustavnog rješavanja onda će opet neke lokalne samouprave to napraviti, neke neće napravit i opet ćemo doći do onog nesrazmjera. Evo ja se moram ovdje na neki način izraziti svoj ponos da je Udruga osoba s invaliditetom Križevci bila među prvim udrugama koja je sudjelovala u tom projektu i imali smo već tamo 2010. godine čini mi se prve pomoćnike u nastavi preko jednog projekta kao udruga tada, danas to rade lokalne samouprave. Možda od jednog ovako malog grada, ovako jednog malog projekta, jednog malog centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju krene jedna dobra priča, možda usvojimo neki projekt, neki model koji će kasnije saživjeti i koji će biti dostupan svoj djeci u RH. Model je razrađen i financijski, imamo analize koliko koštaju troškovi pomoćnika u nastavi, koliko bi se smanjilo troškova tih, koliko bi koštalo ovo, dakle sve to je posloženo i razrađeno i ja želim u raspravi o ovom izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sudjelovati u ime našega kluba upravo na način da ponudimo i neka poboljšanja i neka rješenja. U krajnjem slučaju ovakova izvješća, ovakve rasprave trebaju za cilj i imati nuđenje nekih novih rješenja i poboljšanja kako bi se na godinu u novom izvješću pravobraniteljice smanjio onaj dio negativnih mišljenja i traženja da se nešto mora napraviti i da se nešto mora riješiti. Poštovana pravobraniteljice, evo ja ću vam predati ova dva dokumenta razrađena, zamoliti vas da ih malo proučite i da se nakon toga čujemo i vidimo da li bi tako nešto moglo saživjeti u praksi. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Postavio bih jedno pitanje kolegi Dodigu, znam da je sada govorio u jednoj političkoj ulozi kao saborski zastupnik, ali ne mogu odoljeti, a da ne zamolim da u toj svojoj predpolitičkoj ulozi kao psihijatar pogleda i sagleda jedan problem koji ipak proizlazi iz izvješća. Pozitivno je što ste istaknuli da ovo izvješće u nekim segmentima budi nadu, optimizam i zadovoljstvo, no ukoliko u izvješću se skoncentriramo na to da su osobe s invaliditetom upravo zbog svog invaliditeta, zbog trajnog obilježja izložene nasilju onda je potrebno iskazati i zabrinutost jer nužno moramo postaviti pitanje, što je to što pojedince, a dijelom i institucije potiče da u nekakvim elementima, nekakvom socijalnom kontekstu ili u susretu s osobom s invaliditetom neku situaciju protumače kao poziv na nasilje. Primjerice, postoji poglavlje sloboda od izrabljivanja, nasilja i zlostavljanja u ovom izvješću i vidi se da osim udruga i organizacija civilnog života žrtve nasilja ne dobivaju od svih institucija dovoljno informacija u prilog zaštita i pružanje podrške. Nadalje, razvidno je da postoji i nasilje zbog predrasuda, da su osobe s invaliditetom izložene nasilju i ostalim kaznenim djelima, a da policijski službenici primjerice kada evidentiraju taj čin ne navedu da je osoba s invaliditetom, jel bi to bila otegotna okolnost, dakle nade i optimizma postoji i mnoga područja na kojima je potrebno raditi. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani kolega Vučetiću. Ja sam rekao da mi danas ocjenjujemo izvješće koje je sveobuhvatno, to ne znači da je stanje vezano za osobe s invaliditetom idealno, ali kažem da je izvješće jako dobro. O tome se radi, a da ima prostora za popraviti, stanje, osoba s invaliditetom, to nema dvojbe, konačno. Vi ste ovdje zamijenili teze. Pravobraniteljica je ukazala, vi ovo što govorite, vi znate iz izvješća, dakle, ona nije bila pod političkim utjecajem, da piše nešto što se neće nekome svidjeti. Nego je upravo ta njena hrabrost, da kaže nešto što ne vrijedi, ovo izvješće pravi vrijednim. O tome da raspravljamo o stanju osoba s invaliditetom i što se može popraviti. Apsolutno predlažem i tematske sjednice i odbora i Sabora, na tu problematiku. Ali mi ovdje ocjenjujemo izvješće. I ja tvrdim da je ovo izvješće izvanredno. A što u njemu ima elemenata koji ukazuju na ozbiljne probleme, pa u tome i je vrijednost toga izvješća.

I na taj način dovesti u pitanje kompletan zakon, to je besmislica, o tome ja govorim, o tome ja govorim. Dakle mi smo pod utjecajem negativnih odnosa prema problemu, isključivo negativnih, u stanju sve dovesti u pitanje. O tome sam govorio. Zahvaljujem profesoru Dodigu na odgovoru. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Dodig da krenem od kraja, prvo radi se o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, a ne o zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali dobro, samo informacije radi. Dakle, prije svega ja ne znam koje ste vi to izvješće čitali, kolega Dodig, jer koliko ja znam, izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ima 362 stranice, a ne 35 ili koliko ste rekli. To je skraćeni dio. Ja ne bih rekao da mi inzistiramo na negativnosti, dapače. Ova rasprava je uvijek dobra i ja uvijek kažem da su izvješće naših pravobraniteljica, dobar … [[Govornik se ne razumije.]] za raspravu općenitom stanju u društvu. Buduću da imamo specijaliziranu pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom, onda o njihovom položaju u društvu i nažalost, ja ne dijelim vaše mišljenje da je situacija sjajna i bajna. I u tome je problem u tome je suština. Ne provodimo ih dovoljno. Državna uprava ih ne provodi. Pitao sam evo kolegicu i nije mi znala odgovoriti koliko osoba s invaliditetom je zaposleno u Hrvatskom saboru. Koliko ja znam, slovom i brojkama nula. A krenimo onda samo od sebe. Evo mogu vam dati jedan konkretan prijedlog. Kažu premjer, kažu ministar financija, da rastemo, da je sjajno da se BDP povećava, prihodi u proračunu su odlični, ponašamo se kao pijani bogataš sa proračunskim novcem, kupujemo borbene zrakoplove od milijarde kuna, pa povećajmo onda iznose osobne invalidnine, naknade za pomoć i njegu, ostalih socijalnih naknada, koji se 10 godina nisu povećavali.

Kolega Dodig izvolite. Kolega Hajdukoviću, vašu potrebu da se obračunavate s politikom hrvatske vlade i premjera mislim da nije korektno voditi preko pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i ništa drugo. Zahvaljujem na odgovoru kolegi Dodigu. Izvolite. Poštovani kolega Dodig evo ja moram reći da nam je izuzetno drago što ste vi ovako pozitivno i afirmativno govorili o ovom izvješću i tko ga je napravio. Naravno to puno govori o našoj pravobraniteljici koja je i sama osoba sa najtežom vrstom rekla bih invaliditeta. To upravo potvrđuje i ono što sam ja govorila i malo prije i u nekim replikama pa u svojoj raspravi o barijerama u glavi. Znate kada smo imenovali pravobraniteljicu ovom Visokom domu 2008. mnogi su govorili pa šta ste to učinili, pa zar mislite da će ona nešto moći raditi. To su te barijere u glavama, koje evo ja danas opet ne znam koji puta izražavam zadovoljstvo, da ih je i sama pravobraniteljica srušila i dokazala da osobe s invaliditetom itekako dobro i kvalitetno raditi. Hvala. Zahvaljujem kolegici Lukačić na ovoj replici. Prelazimo na sljedeće replike, poštovanom kolegi Branku Hrgu, poštovana kolegica Branka Juričev Martinčev. Izvolite. Pa kolega Hrg rekli ste da bi u biti svatko od nas trebao dati doprinos poboljšanju života i rada osoba sa invaliditetom i upravo iz tog razloga ja bi o jednom slučaju pa i sugestiji kako učiniti ovaj sustav još bolji i humaniji i plemenitiji. Naime, kad se govorilo o zapošljavanju osoba s invaliditetom, propisana je obveza za svaku ustanovu jedinica lokalne samouprave koja zapošljava više od 20 djelatnika, da zaposli minimalno 1 osobu sa invaliditetom ili će u protivnom plaćati novčanu naknadu za nezapošljavanje takve osobe.

Slučaj grada Vodica je takav da smo mi u gradskoj upravi zaposlili više osoba sa invaliditetom nego što nam to zakon nalaže, rekla bih puta dva i to znatno ranije nego što je to zakon predvidio. Međutim, kad je izašla ova zakonska odredba naš vrtić koji broji više od 20 djelatnika imao je istu tu obvezu. Osim toga da je kolektiv već imao popunjena sva radna mjesta bilo nam je nemoguće dobiti ili zaposliti osobu sa invaliditetom na mjesto ni medicinske sestre, ni čistačice, kuharice, još manje tete u vrtiću. I u biti na neki način mi smo bili u prekršaju, odnosno bi trebali plaćati novčanu naknadu za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pa evo moja sugestija, prijedlog da se možda razmisli na način da jedinica lokalne samouprave u svim svojim ustanovama ili unutar gradske uprave ima određenu brojku koju mora zadovoljiti neovisno da li će to biti baš u gradskoj ustanovi ili u gradskoj upravi. Odgovor kolega Hrg, izvolite. A mi se dobro razumijemo u tom dijelu i naravno da ovo sve što ste rekli svatko bi morao podržati tko uopće zna malo taj sustav. A to je problem s kojim se mi srećemo u Hrvatskoj državi cijelo vrijeme, gdje nam se sudaraju dva zakona ili više zakona. Po jednom zakonu napraviš nešto dobro, po nekom drugom zakonu za istu tu stvar možeš dobit neka negativna mišljenja pa čak i više od toga. Ali u svakom slučaju mislim da se upravo izmjenama zakona, upravo jednim sagledavanjem ukupne situacije može napraviti nešto u tom pravcu i da bi evo kao što je i kolega Hajduković malo prije govorio trebalo se krenuti stvarno od institucija, evo od ove institucije, institucije Hrvatskog sabora, Vlade, županija, gradova, općina i doslovno krenuti u tom pravcu da se na taj način ne razgovara sa osobama sa invaliditetom samo kad je Izvješće pravobraniteljice, nego da djelujemo praktički na terenu. I u svakom slučaju to je nešto što bi se moglo, što se mora u krajnjem slučaju. Mislim da i ovaj novi Zakon o financiranju lokalne samouprave koji dolazi uskoro pred Hrvatski sabor sa tim povećanim decentraliziranim najavljenim sredstvima prema lokalnoj samoupravi bi omogućio nešto ovakovo i trebalo bi apsolutno vidjeti kako to zakonski riješiti, da se stvarno napravi jedan takav veliki pomak, jedan takav veliki iskorak, pa da na godinu pravobraniteljica može napisati u tom dijelu da je upravo napravljen takav veliki iskorak. A i nakon toga da se prema poduzetnicima također ide sa jednom onako aktivnosti koja bi senzibilizirala i više da im je puno jednostavnije ne plaćati kazne nego možda napraviti sporazume sa udrugama osoba sa invaliditetom ili nekim takvim institucijama i na taj način već aktivno biti uključeni u zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zahvaljujem gospodinu Hrgu na odgovoru. Sljedeća replika poštovana kolegica Ljubica Lukačić, izvolite. Hvala lijepa. Pa kolega Hrg, meni je evo baš osobito zadovoljstvo da ste svojim prijedlogom koji ste dali pravobraniteljici pokušali pomoći vezano za obrazovanje djece s teškoćama u razvoju obzirom da ja znam da je grad Križevci doista jedna sredina koja čini maksimum kako za djecu s teškoćama u razvoju, tako i za osobe sa invaliditetom. Kada bi doista o čemu ste vi govorili se neke stvari napravile možda i ne bi trebali asistenti u nastavi baš svakom djetetu. Prvenstveno ovdje mislim na razumnu prilagodbu koja je izuzetno važna kako u školi, tako i na poslu i bilo gdje. Dakle, kada bi škole bile prilagođenije ne bi sva djeca trebala asistenta u nastavi. Vaš grad i moj grad su pokazali i pokazao da se to može od prilagodbe škola, dakle jedan svijetli primjer kako djeca s teškoćama u razvoju mogu pohađati redovno obrazovanje. To je ono što svaka lokalna zajednica mora učiniti svoje vrtiće i škole prilagoditi djeci s teškoćama u razvoju, a onda i radna mjesta. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem kolegici Lukačić na replici. Odgovor kolega Hrg, izvolite. Evo kolegice Lukačić vi znate da nas dobro prate naši članovi Udruge osoba sa invaliditetom sa kojima redovito surađujemo i kojima smo pri ruci. Ovo je ideja koja je razrađivana jedno dvije godine, dugo ju pripremamo. Ja sam već o tom projektu govorio ovdje u Hrvatskom saboru. Ne odustajem zato jer mi se jako sviđa i mislim da može biti vrlo funkcionalan i djelotvoran i koristim priliku da to u stvari napravim točno u vremenu kada govorim o osobama na koje se to odnosi, znači o djeci sa invaliditetom.

I mislim da teško da postoji čelnik lokalne samouprave koji nema jedan onako poseban senzibilitet prema osobama sa invaliditetom posebno tamo gdje su se ljudi organizirali, udružili u udruge, pokrenuli aktivnosti sa tolikom energijom da jednostavno osoba koja možda nema neki invaliditet ne može ni zamisliti što sve ti ljudi mogu napraviti, znači osobe sa invaliditetom. I to je u stvari poruka onom prije što sam govorio, da je vrijedno te ljude zaposliti, pružiti im priliku jer na nekim primjerima u RH je to vidljivo koliko su napravili, koliko su projekata osmislili, koliko su novaca povukli, koliko su se založili, koliko su hrabri u tom svom nastupu kojim idu, to je nešto što je vrlo, vrlo bitno. Zahvaljujem kolegi Hrgu na odgovoru. Izvolite. Cijenjeni kolega Hrg. Već sam prije u replici naglasila koliko je važna profesionalna selekcija i pravilni kriterij pri odabiru udruga koje se javljaju na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja i na Europski socijalni fond, ali tu je važno naglasiti da treba i razlikovati asistente koje pomažu djeci s teškoćama u razvoju u onom tehničkom i fizičkom smislu rekla bih od asistenata koja djeci pomažu u samom njihovom mentalnom razvoju i u okviru obrazovnog napretka i prosu učenja. Nažalost, spominjali ste ruralne krajeve koji su ostali zakinuti za takve stručne osobe, za ljude koji mogu pomagati u obrazovnom sustavu, ja bih ovdje spomenula i naše otoke.

Izvolite. Hvala vam lijepa na ovoj vašoj replici da mogu još jedanput možda neke stvari ponoviti i da ustvari mogu reći da potvrđujete ono što sam naveo kao ovaj primjer jer upravo ako se naprave takvim mobilni stručni timovi, ako se omogući da oni mogu doći u određene škole na određeni teren na otoke u ruralne prostore, bilo gdje da onda na taj način omogućujemo svoj djeci u RH približno istu brigu, približno jer neće biti svugdje ista, to je normalno, ne može svugdje biti. Pomoćnici, asistenti u nastavi danas dolaze praktički preko projekata i programa koje rade lokalne samouprave osnivači škola i to je jako dobro. Zato sam i rekao u svojoj raspravi da danas to sustav rješava i da danas to ima svoj okvir. Prethodno pred par godina javljale su se i udruge i danas se javljaju udruge, dakle i danas se javljaju udruge osoba s invaliditetom također s tim programima ili neke druge udruge. Imamo čak i neke duple sustave, ali zato se to dogovara na terenu pa da onda jedni pokrivaju jedan dio, pa ono što se ne pokrije pa će druga pokriti neki drugi dio institucija i to na taj način treba ići. Ali velim dok god se ne riješi sustavno taj problem do tada neće biti riješen ovaj problem na otoku sa djetetom. Zato je važno što više stvari stavljati u sustav, ozakoniti ih i napraviti pravilnike koji su potrebni i omogućiti dakle težiti tome da onaj minimum standarda može biti zadovoljen u svakom dijelu Hrvatske, da li u ruralnom, da li u nekom gradskom središtu, da li na otoku bilo gdje drugdje. Svatko ima pravo i svatko mora imati pravo zadovoljiti svoje minimalne potrebe standarda življenja. Zahvaljujem kolegi Hrgu na odgovoru. Izvolite. Zahvaljujem. Pa evo ja bih se samo nadovezala vezano za asistenta u nastavi, željela bi pojasniti da stalno se nekako vraćamo na asistente u nastavi, asistenti u nastavi, međutim moram naglasiti da oni nisu jedini vid potpore djeci s teškoćama u obrazovanju, oni su samo jedna od oblika podrške na koju smo se jako usmjerili. Moram reći da do nedavno mnoga djeca s teškoćama su imala vršnjačku pomoć, ima različitih oblika posljedica individualiteta odnosno invaliditeta kao takvoga i neka djeca ne bi trebala u tolikom segmentu niti imati asistenta u nastavi koliko možda imaju, a s druge strane znamo da nedostaju još i neki drugi vidovi podrške koji su nužni, od toga da neka djeca nemaju adekvatna pomagala, da postoji asistivna tehnologija, da postoje različiti oblici drugih vidova podrške koji su nužni da bi dijete imalo upravo ono inkluzivno obrazovanje kojem težimo. U tom segmentu htjela bih naglasiti nužan i što sam na početku rekla i u ovom trenutku jedan od isto značajnih problema, to je pitanje prijevoza. U mnogim sredinama diljem Hrvatske roditelji nemaju mogućnosti da bi dijete prevezli do škole, bez obzira o kojem govorimo da li o vrtiću ili osnovnoj ili srednjoj školi. Posebno ovdje ističem srednjoškolsko obrazovanje kao najslabiju kariku u našem obrazovnom sustavu iz različitih aspekta. Ali ne bih otvarala opet tu temu, mislim da smo u izvješću i u godinama u izvješćima stalno potkrepljujemo nažalost te činjenice. Što se tiče zapošljavanja, željela bih reći da je nama svakako interes zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, međutim razlozi koji otežavaju u ovom trenutku sve to skupa su različiti i u različitim segmentima i zasigurno je odgoj i obrazovanje odnosno obrazovanje jedan od najvećih tu karika razloga zašto se u nedovoljnoj mjeri zapošljavaju. Međutim moram reći da kada smo mi preispitali i dali smo podatke u izvješću za jedinice lokalne i regionalne samouprave, mislim da još uvijek ne postoji volja koja otežava okolnost zapošljavanja, a to iz činjenice da se ide ekstremno ili ću zaposliti ili ću platiti novčanu naknadu pa se radi onda kalkulacija šta je jeftinije. Međutim mi imamo i zamjenske kvote, mi imamo mogućnost poticanja stipendiranja studenata, uključivanja djece koje su u srednjim školama da dolaze na praksu. Znači mogućnosti dodatnih itd. još nekih ugovora sklapanja i slično, da bi zapravo poticali, obrazovanje dodatno prekvalifikaciju i zapošljavanje, a ne samo i zapošljavanje ili plaćanje novčane naknade.

Tako da tu smo uočili još dodatne neke razloge koji su na neki način opravdanost sa strane poslodavca kako da zaposli osobu s invaliditetom. Mi imamo situaciju u mnogim županijama, da nemamo na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obrazovni profil koji neki poslodavci traže.

Izvolite.

I nekako kad sam gledala u vašem izvješću, a koje je naravno pohvaljujem, zanimao me je odgojno obrazovni sustav, dakle, po vertikali, od predškolskog odgoja, do sustava visokog obrazovanja, gdje doista iznosi to jasno i jezgrovito svoje probleme, od problema pristupa djece s teškoćama u predškolski odgoj, poteškoće u provođenju inkluzivnog odgoja, o osnovnoj školi problematika pomoćnika u nastavi, vršnjačko nasilje ali i nasilje roditelja. U srednjoj školi nedostatna izobrazba nastavnika za rad s učenicima i invaliditetom i teškoćama u razvoju, pa onda visoko obrazovanje, podzastupljenost studenata s invaliditetom u ukupnoj studentskoj populaciji. Dakle, sve su to nekakve situacije i problemi koje na ovaj ili na onaj način zrcalo je, općenito stanje u hrvatskom društvu kad razgovaramo o odnosu prema osobama s invaliditetom. I naravno u svemu tome imamo i pozitivnih primjera, što je dobro i što je ohrabrujuće i to je znak da naša zemlja ide naprijed. Mi smo skloni ići krajnostima. Na jednoj strani stigmatizacija osoba s invaliditetom, pitanje jesu li oni to stvarno u stanju. I na drugoj strani neki dobri primjeri koji su često sporadični ali ponekad graniče sa onim što zovemo pred zaštićivanje i pretjerivanje. Ja mislim da Hrvatska svoj put kad je u pitanju svijest prema odnosa prema osobama s invaliditetom, mora tražiti sredinu na način da se osiguraju svi uvjeti na temelju zakona, dakle provedba zakona prije svega, kako bi se osobama s invaliditetom, osigurao integritet. Da se kao osobe s integritetom, sa svim mogućim uvjetima razviju i ostvare svoje pravo na samoaktualizaciju, a da bi se to postiglo naravno, svi zajedno moramo poraditi prije svega na razini svijesti a onda i na sustavom pristupu rješavanja ove problematike u praksi. Odgovor poštovana pravobraniteljice. Ne, hvala lijepo. Sljedeća replika, poštovani kolega Branko Hrg. Izvolite. Ali da ne bi bilo zabune, dakle, pomoćnici u nastavi su program koji je izuzetno dobar, iz više razloga i ne bi želio da se stekne dojam da bih ja želio da nema pomoćnika u nastavi. Znači da se upravo omogući i rad i edukacija tih pomoćnika u nastavi, što je maloprije bilo govoreno, da ti pomoćnici u nastavi, da se nadograđuju da se još dodatno educiraju i da idu u onom pravcu, što je kojem djetetu više potrebno. Znači ti mobilni timovi, taj centar, potpore, ustvari ima i tu ulogu, da educira i stručno osposobljava i pomoćnike u nastavi. Dakle, pomoćnici u nastavi, apsolutno jedan od boljih projekata koji se dogodio u Hrvatskoj što se tiče osoba s invaliditetom i zbog zapošljavanja ljudi u krajnjem slučaju, a pomoći osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu.

I upravo na ovakvim primjerima kada i udruge osobe s invaliditetom pokreću neke poduzetničke projekte, recimo ove integrativne radionice, koje će biti omogućene ovim novim zakonom su sigurno jedan od dobrih primjera kako će se ukazati na mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Zahvaljujem kolegi Hrgu. Pa evo ja bi samo htjela reći, da nedavno smo imali jedan sastanak koji je zapravo dosta alarmantan i koji pokazuje zapravo problematiku koju mi svi trebamo sagledati, a to je da u našem sad radnom, u našem sada sustavu i osobe koje su trenutno zaposlene, mi imamo izuzetno veliki broj osoba koje su na bolovanjima, imamo izrazito veliki broj osoba koje su sa različitim tjelesnim oštećenjima, a koji se po određenim svojim kvalifikacijama nisu uvrštene u ove očevidnik o kojem mi govorimo i kao takve mnogi poslodavci ne ispunjavanju tu kvotu, a imaju osobe s tjelesnim oštećenjima različitih, kažem otegotnih okolnosti, zbog koji mnoge osobe čak i skrivaju to oštećenje, da im ne bi poslodavac dao im otkaz ili da im ne bi na neki način destimulirao. Ono što je problem, a što nismo ovdje otvorili to je također pitanje prekvalifikacije, pitanje profesionalne rehabilitacije. Jer zapravo mi imamo izuzetno veliki broj potencijalnih osoba sa invaliditetom koji su u ovom trenutku ili u sustavu zaposleni ili su na bolovanju. I zapravo nitko ne razmišlja o tome da šta će sutra biti sa takvim osobama i kud zapravo ide sustav rada i zapošljavanja u RH, a znamo da je to jako, jako veliki broj ljudi.

Hvala lijepo potpredsjedniče, uvažena pravobraniteljice, državna tajnice, zamjenice, kolegice i kolege. Evo ja ću početi sa pohvalama izvješću. Metodološki dobro je napravljeno, razrađeno i pravobraniteljici želim ponoviti ja se preko vas s nikim ne obračunavam. Ja se preko vas i vašeg izvješća jedino želim obračunati sa nedostacima sustava bez obzira tko bio na vlasti, tako da odmah otklonimo neke politikantske insinuacije. No ono što ponovno moram ponoviti i što me žalosti je da iz izvješća u izvješće zapravo se suočavamo sa setom istih problema. I da, napretka ima u određenim segmentima, ali ja se ne mogu složiti sa ocjenom da je to napredak sa kojim možemo biti zadovoljni i zbog kojeg bi trebali mirno spavati. Ne, treba ići puno brže, treba ići puno odlučnije. Imao sam prilike i nekoliko puta razgovarati o nekim konkretnim problemima sa pravobraniteljicom koja je ponekad i ja je tu razumijem u borbi sa vjetrenjačama. Ja apsolutno pozdravljam sve inicijative koje su usmjerene na poboljšavanju kvalitete života osoba sa invaliditetom evo što je i gospodin Hrg iznio i drago mi je što želi i pravobraniteljicu s tim upoznati. Ali prije svega treba upoznati naše ministarstvo, našu izvršnu vlast. Oni trebaju provoditi zakon. Pravobraniteljica je da brani prava osoba sa invaliditetom, da ukazuje na kršenje njihovih prava, odnosno na propuste koji se čine u provedbi tih zakona.

Nekoliko puta sam ovdje istakao kada raspravljamo o problematici osoba sa invaliditetom, ovdje ne pričamo samo o zaštiti ljudskih prava, ovdje pričamo o dostojanstvu svakog čovjeka, o pravu svakog čovjeka na svoj osobni dignitet i dostojanstvo da živi kvalitetnim životom, ispunjenim životom, da pridonosi zajednici, da se obrazuje i da je produktivni član svoje zajednice. A bojim se da mnogi primjeri ukazuju da to nije tako. Ja posebno podcrtavam tu, možda sam na to osjetljiv zato što sam iz te struke, ali posebno upozoravam na djecu sa teškoćama u razvoju i u djecu sa invaliditetom. Dakle, mislim da se grubo krše njihova prava, mislim da ne radimo dovoljno i da sustav se dovoljno ne brine o djeci. A i sami znate da u formativnim godinama, u godinama kada je to bitno i sa zdravstvenog i sa mentalnog stajališta. Ako tada dobro odradimo svoj posao da će ta djeca živjeti puno boljim i kvalitetnijim životom. Reći ću vam na primjerima što mislim kada kažem da sustav zakazuje, reći ću vam na primjerima kako to zaista izgleda. U jednoj školi osnovnoj u kojoj sam radio imao sam prilike, nisam predavao tom razredu ali kao učitelj, dio učiteljskog kolektiva sam to mogao vidjeti imali smo jednog dječaka sa invaliditetom, dječaka koji je bio potpuno integriran u svoj razred, koji je bio prihvaćen, potpuno prihvaćeni pripadnik svoje razredne zajednice sa teškim invaliditetom, sa vrlo narušenom motorikom, u invalidskim kolicima. I znate što se dešavalo? Njegove kolegice i kolege iz razreda su se borile tko će Antoniju pomoći, tko će gurati kolica, tko će mu pomoći sa zadaćom, tko će mu spremiti knjige. Taj dječak je imao puno, puno bolji i kvalitetniji život nego da je išao u posebnu školu, da se školovao kod kuće ili nešto slično. Kada zbog zdravstvenih razloga nije mogao dolaziti u školu također njegovi vršnjaci su se borili oko toga tko će mu odnijeti zadaću. Zar to nije primjer dobro integriranog djeteta sa invaliditetom u svoju vršnjačku zajednicu. To je kvaliteta života o kojoj ja govorim, da ne ispadne da pričam samo o lošim stvarima ovo je dobar primjer. Ali je isto tako taj mali dječak morao imati jako dobre i požrtvovne roditelje koji su bili spremni svaki dan ga voziti u školu, dolaziti po njega, brinuti o njemu. Dakle, on je zahtijevao puno više pažnje nego dijete bez invaliditeta. Sustav ne čini dovoljno za pomoć djeci sa teškim oštećenjima, prije svega sa zdravstvenog stajališta. Ako u ranoj dobi dobiju njegu koja im treba tada imaju puno veće izglede za kvalitetniji ispunjeniji i produktivniji život. Iz prve ruke znam za slučaj isto tako jednog dječaka iz Bijelog brda u općini Erdut, dakle to je naselje između Osijeka i Erduta na tom pravcu, dječak čiji roditelji baka i djed su odbili odustati od njega. Sada pokazuje neke znakove pokretljivosti, ali njegovi roditelji su sami financirali njegovo liječenje, sami su izdvajali tisuće i tisuće eura da bi dječak mogao ići na određene zahvate izvan RH, da bi mogao stati na svoje noge na kraju dana pridržavajući se doduše za zid. Sustav je tu činio premalo. Da su se samo oslonili na sustav ja se bojim da bi taj dječak živio vrlo, vrlo nekvalitetnim životom, da se nikad ne bi podigao iz kolica, da bi ostao zatočen u svom domu. U tome su im pomagale udruge, u tome su im pomagali entuzijastični roditelji, lokalna samouprava, prijatelji. Ali da nije bilo njih, da se samo sustav trebao brinuti o tom dječaku kažem da bi pričali jednu sasvim drugačiju priču. Imam primjer iz obitelji. Moj bratić je teško pokretna osoba.

Njegova majka nije htjela odustati. On je imao sreću da je njegova majka ujedno i liječnica te se borila kao lavica, vježbala je s njim, išla je na tretmane, tražila je alternativna rješenja, medicinu itd., itd. Jer moj bratić je danas moj sustručnjak, povjesničar po struci, je osoba koja i dalje teško pokretljiva ali je pokretna, koja živi sam, nažalost zaposlenje mu nije riješeno do kraja, javljao se na natječaje u neke državne institucije, posao dobio nije.

Na njegovu nesreću ali i na nesreću društva u kojem živimo. Jer reći ću vam je da je moj bratić izuzetno inteligentna osoba, duhovita osoba s kojom volim provoditi vrijeme. A razlog zbog kog je tako ekstrovertiran, zbog kojeg se ne boji interakcije sa vanjskim svijetom, nazovimo to tako uvjetno je upravo zbog toga što je potpuno socijaliziran. On je išao u školu, u moju osnovnu školu, nismo ista generacija, on je mlađi, dakle cijelo vrijeme je bio potpuno socijaliziran, išao je na fakultet, imao je tu mogućnost hvala bogu, i može biti produktivan član društva, ja vjerujem da će biti. Evo to su vam neki primjeri koji imaju jedan zajednički nazivnik, a znate koji je to? Da su ova djeca imala roditelje, bake i djede, najbliže koji od njih nisu odustali. A što je sa onima koji su recimo nezbrinuta djeca? Koji su u disfunkcionalnim obiteljima? Koji dolaze od samohranih roditelja koji se možda ne mogu uvijek brinuti o njima onako kao bi željeli, e tu sustav, kolegice i kolege, zakazuje. I tu je uloga naše pravobraniteljice da nam kaže gdje tu sustav zakazuje. Koje se to uredbe ne provode, odnosno zakoni. Kako nešto poboljšati. A ja vjerujem da su naše pravobraniteljice naša savjest u neku ruku jer nam upravo ukazuju na propuste sustava gdje nam ukazuju kako te propuste popraviti. I dobro je da to rade u ovom Domu a reći ću vam i zašto. Zato što je ovaj Dom birao Vladu, dakle tijelo koje treba provoditi te zakone, ovaj Dom je birao i pravobraniteljicu sa zadatkom da bdije nad ovom populacijom, ja bi se tako usudio reći i da nam pomogne, da svim našim građanima omogućimo što bolji standard života, što kvalitetniji. Zato vam pravobraniteljice hvala, mi ćemo naravno i dalje surađivati, veselim se i budućim izvješćima. Zahvaljujem kolegi Hajdukoviću na ovoj raspravi, imamo dvije replike. Izvolite. Predsjedavajući, javi sam se za repliku kolegi Hajdukoviću iz razloga kada je govorio o kvaliteti ovog izvješća ali da je jako bitno da izvješće ne bude mrtvo slovo na papiru. Strategija je donijeta 20. travnja 2017., zove se Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2017. do 2020. godine. Dakle, upravo ta strategija predstavlja odgovore na brojna pitanja koja je pravobraniteljica iznijela u ovom izvješću jer ona kroz 16 područja određuje točno aktivnosti, određuje pokazatelje, nositelje aktivnosti, sredstva koja su određena, rokove i polazne postavke odakle se kreće u realizaciju strategije. Dakle, sada imamo i vrlo kvalitetan dokument koji će nam pomoći da vidimo da li ono što nam pravobraniteljica iznosi kao svoje probleme, nadležna tijela, ministarstva, Vlada, provode u stvarnosti kako bi osobe sa invaliditetom imale onaj status u društvu koji trebaju imati. Zahvaljujem kolegi Jovanoviću na replici. Hvala lijepo kolega Jovanović da ste skrenuli pažnju na to, 10 minuta je zapravo prekratko vrijeme ako želite reći sve što vam je na duši oko ovoga problema. Nije ovo jedina strategija koju smo donijeli, imamo ih još, Strategija razvoja obrazovanja recimo, Strategija razvoja poduzetništva itd. Međutim, uvijek u onom drugom koraku kiksamo, a to je provođenje strategije u postupanje prema strateškom dokumentu. Bojim se da često kada zapravo raspravljamo o našim institucijama našeg pravobraniteljstava, niti naši građani a bojim se često niti naše institucije ne znaju koja je njihova uloga pa im se obraćaju sa svime i sa svojim problemima koje nisu zapravo u nadležnosti pravobranitelja ali isto tako mnogo ministarstva institucije znaju ignorirati dopise, požurnice, molbe od strane pravobraniteljstava. Mislim da pravobraniteljstva ne zaslužuju takav tretman i ne smiju imati takav tretman i da trebamo otvoreno ukazivati na to da nam pravobraniteljica i kroz svoja izvješća ukazuje na probleme u provođenju ove strategije ali isto tako dakle da možemo sustavno pratiti da li se neke stvari provode. Mislim da je to dobar pristup ali isto tako ja bi sa ovoga mjesta poslao apel ministarstvima i svim državnim institucijama da surađuju sa pravobraniteljstvima, da poštuju tu instituciju jer upravo kao i njih, izabrao ih je ovaj najviši Dom, najviši politički Dom RH. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ono što ja znam da postoje, znamo da sustav ima jako puno problema ali uvijek je teško govoriti kad nemamo sve informacije znači ako je došlo do određene situacije.

Ono što je zajedničko svim tim pravilima je da se pravo na liječenje u inozemstvu na trošak HZZO-a može ostvariti ukoliko liječnički konzilij nadležan za to područje medicine utvrdi da se radi o liječenju koje predstavlja neki medicinski standard i da se, da ona zbilja može razumno pružiti pomoć pacijentu. Tako da bi bilo dobro svakako znati o kojim se informacijama radi. Ali ono što je isto tako bitno je da se što više korisnici uključujući i roditelje osoba sa invaliditetom i osobe sa invaliditetom informiraju o svim pravima koje im sada zakonodavstvo Hrvatske i EU u tom smislu pruža kako bi mogla ta prava ostvariti u ovim slučajevima kada je to po zakonu moguće.

Odgovor kolega Hajduković, izvolite. Možda to rade iz neznanja, ja zaista ne znam. Ali znam i bio sam svjedok da su roditelji često dobivali manjkave ali i nepotpune informacije kada su se informirali o svojim pravima. Dakle, možda je to čisto propust, ne znam, ne mogu tvrditi. Znam isto tako da kakda se radi o alternativnoj medicini da tu sustav baš i nije toliko raspoložen razmatrati takva rješenja. I ne govorim sad ni o zahvatima unutar EU, dakle postoje zahvati i šire. Ali bojim se, dakle ja nisam stručnjak, ne mogu ići toliko duboko u problem, znam ono što su mi roditelji rekli. Ali ono što znam je da što se sustava tiče dijete bi kažem bi bilo u kolicima, bi dobivalo neke lijekove i eto tako bi provelo život, možda bi dobivao neku invalidninu.

Dakle, ja ne mogu prihvatiti da će sustav odustati od bilo koga ako postoji mogućnost da mu se može pomoći, da vodi život koji je minimalno kvalitetan i minimalno dostojanstven, a to je valjda da mu se omogući sve da iscrpi sve mogućnosti prije nego što ga sustav možda je malo grubo reći otpiše, ali kaže da pomoći nema. I pomoćnici u nastavi, pa evo nekoliko puta je ponovila i pravobraniteljica, pomoćnici u nastavi su dobra stvar, ali nisu rješenje jednog dubljeg problema obrazovanja osoba sa invaliditetom čisto od fizičkih prepreka.

Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Tomislav Lipošćak, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvažena pravobraniteljice. Razlog iz kojega se danas zapravo javljam jest taj da ukažem u okviru ove tematike zapravo na problematiku roditelja i djece sa poteškoćama u razvoju osobito u ovim manjim sredinama, u sredinama iz kakve ja dolazim, odnosno možemo to reći onih roditelja i one djece koji nemaju tu privilegiju živjeti u jednom od najvećih naših gradova. Zaštita zdravlja građana osobito djece jedna je od osobitih i osnovnih zadaća države i društva. Baš zbog toga je i porazna činjenica koja je dobivena iz centara županijskih centara za socijalnu skrb da je samo 40% djece sa najtežim oblicima invaliditeta obuhvaćeno jednim od okvira usluga. Riječ je o djeci do 7 godina. Osobito je to problem u onim sredinama kao što sam već ranije napomenuo gdje nema dovoljno potrebitih stručnjaka logopeda, defektologa ili ih uopće nema jer su oni udaljeni od mjesta stanovanja i potrebno je putovati na terapije. Također tada se zna desiti da zbog samih putovanja i udaljenosti se taj broj terapija smanjuje, odnosno reducira. No da ne trošim vrijeme sa opće poznatim činjenicama dozvolite mi da vam na primjeru iz svakodnevnog života pokušam dočarati kako to izgleda i sa kakvim se problemima susreću roditelji djece sa teškoćama u razvoju. Evo konkretno primjere iz manjih sredina poput ove iz koje ja dolazim, a vjerujem da je takvih primjera na žalost i diljem Lijepe naše. Krenimo od početka. Svima nam je poznato da je rješenje o invalidnosti osnovni zapravo temelj za ostvarivanje brojnih prava koji iz toga proizlaze kako za djecu, tako i za roditelje. I upravo tu započinju mnogi problemi. Najveći je problem sam postupak vještačenja, njegov način i njegova dugotrajnost. Oni izazivaju toliku nemoć i tolike probleme kod roditelja da mi to često ne možemo ni zamisliti. Konkretno evo jedan primjer iz prakse. Zahtjev za vještačenjem podnesen je na vrijeme prije isteka dosadašnjeg rješenja koji istječe u veljači, odnosno u drugom mjesecu.

Znači, gotovo nakon pola godine čekanja roditelj dobiva rješenje koje mu je potrebno za ostvarivanje brojnih prava od onih za ostvarivanje statusa roditelja njegovatelja do ostvarivanja prava drugog roditelja i slično. Samo vještačenje i ono sve što mu prethodi je priča za sebe. Pojedini roditelji moraju sa svojom djecom obaviti do desetke pregleda, znači dobiti na desetke nalaza, a pregledi se u ovim sredinama gdje nema dovoljno stručnjaka, gdje nema znači specijalista obavljaju ponekad i na udaljenim mjestima i do sto kilometara. Konkretno evo moji Ogulinci moraju putovati redovito za Rijeku ili za Zagreb. Liste čekanja su također vrlo dugačke i ponekad se po nekoliko mjeseci mora čekati na sam pregled. Zadnju informaciju koju sam dobio je da jedna moja kolegica mora čekati šest mjeseci za pregled kod okulista. I na kraju ako se sve to želi ubrzati, jedino je rješenje platiti i obaviti pregled u privatnoj režiji na što nažalost, mnogi nemaju financijskih mogućnosti. Svi ti pregledi plus sam proces odnosno postupak vještačenja plus vrijeme koje je potrebno za čekanje rješenja zna potrajati duže od 1 godine dana i kamoli sreće na kraju kada bi sva ta rješenja bila pozitivna. Za svo to vrijeme djeca moraju redovito ići na rehabilitacije, a obitelji bi morale normalno koliko toliko, funkcionirati. Roditelji koji nemaju status njegovatelja, nemaju pravo besplatnog smještaja u bolnici zajedno sa djecom. Nitko ih tada ne pita zašto rješenja ne dolaze na vrijeme, gdje stvari štekaju, pitaju samo imaju li rješenje ili ne. I ono što je najžalosnije, što se tada dešava, da dio roditelja odustaje zbog tih rehabilitacija koje su toj djeci toliko potrebne isključivo zato što nemaju financijskih mogućnosti da sve to poprate. Neosporne činjenice su da imamo i razrađenu zakonsku regulativu, da imamo mrežu centara za socijalnu skrb i zdravstvene ustanove i da u većini slučajeva roditelji djece s teškoćama u razvoju na kraju i ostvare svoja prava. Ali ono što je nužno da ta svoja prava ostvare na vrijeme jer mislim da nema isprike da kada čekaju jedan dan a kamoli nekad i do godine dana. Da ne bi bilo zabune, pozdravljam i podržavam vaš rad i ovo nikako nije kritika vama. Dapače, pohvaljujem i što ste u svome izvješću za 2016. godinu naglasili problem samoga vještačenja i sve one probleme koji djeci s teškoćama i roditeljima proizlaze iz toga. Mislim da se po pitanju ove problematike svi možemo složiti i zato nemojmo dozvoliti da zbog ponekad tromosti sustava, dužine čekanja ili možda možemo to reći podkapacitiranosti sustava pate krajnji korisnici a to su u ovom slučaju roditelji i djeca jer oni to najmanje zaslužuju. I vjerujte mi na kraju da uza sve te nedaće i probleme s kojima se oni nose, ponekad im još teže padaju problemi zbog sporosti, tromosti i birokracije. Zahvaljujem gospodinu Lipošćaku na ovoj raspravi. Izvolite. Hvala lijepo. Ja bi sam htio dopuniti vašu raspravu. Davali ste primjer, jedan vrlo vrlo zoran primjer dakle obitelji iz manje sredine, ja ću vam dati primjer ovog dječaka o kojem sam govorio u Bijelog brda. Dakle, Bijelo brdo je nedaleko Osijeka, ima nekih desetak kilometara, možda i manje. Nekoliko puta tjedno taj mali dječak mora ići na plivanja da mu mišići ne atrofiraju, mora ići na preglede kod liječnika, po nove lijekove itd. Mora ići nekoliko puta tjedno u Đakovo koje je udaljenije, dosta udaljenije kod kiropraktičara, mora ići nekoliko puta tjedno, doduše nisam siguran koliko, jednom ili 4 puta mjesečno ili više, to bi vas slagao, u Slavonski Brod na terapiju. Mora ići nekoliko puta tjedno u Vukovar gdje je dio jedne zajednice, dakle udruge koja radi na socijalizaciji takve djece. Mora ići na zahvate u inozemstvo s vremena na vrijeme, dakle to nije često ali značajan financijski izdatak. Mora ići naravno u Zagreb na različite specijalističke preglede.

Roditelji u današnje vrijeme kada moraju raditi, kada moraju stjecati si to teško mogu priuštiti. Taj dječak ima sreće što ima djedu koji se tome apsolutno posvetio i koji je evo, voli reći i šofer i otac i majka kad ih nema. On je imao sreće, ima onih koji nemaju. Zahvaljujem kolegi Hajdukoviću. Da, to je problem i zato upravo ovaj dio dugog trajanja vještačenja, vrlo često najveći problem jer ukoliko dijete dobije rješenje o invalidnosti, roditelj može ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja i druga prava koja proizlaze iz toga i ima mogućnost, ima priliku znači koristiti određenu naknadu i biti 24 sata sa djetetom. Ono što se dešava u tim rupama dok čekaju rješenje, od isteka prethodnog rješenja do završetka vještačenja novoga rješenja, oni nemaju tih prava i onda su ili prisiljeni raditi da bi mogli omogućiti svome djetetu barem minimum onoga ili su prisiljeni biti kod kuće bez ikakvih financijskih sredstava. Zahvaljujem kolegi Lipošćaku na odgovoru. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Lipošćak, vi ste govorili zapravo o pojedinačnim slučajevima danas, da ste bili tu i pratili kolegicu Strenja-Linić, ona vam je zapravo govorila o tom zakonu jedinstvenog tijela vještačenja koji nije putem temeljitih analiza prebrzo donesen za vrijeme Vlade SDP-a 2013. godine i zapravo stvorio je jednu silu problema, u jednom trenutku je bilo preko 100 tisuća neriješenih predmeta. Vi ste sad govorili o jednom slučaju, sad zamislite 100 tisuća. To pomnožite sa 100 tisuća, dakle, to su sudbine osoba sa invaliditetom.

Dakle treba razlikovati osobe sa invaliditetom, to je ona osoba koja ima i dugotrajna, trajna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja i koja u međudjelovanju sa različitim preprekama, ne mogu sprečavati njezino potpuno uključivanje u zajednicu, znači ne može ista biti kao osoba koja je bez invaliditeta. Djeca sa poteškoćama u razvoju su dijete koje zbog tjelesnih senzoričkih, komunikacijskih ili govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba jednu dodatnu podršku za učenje i razvoj kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost, to treba reći. Što se samog sustava tiče, što se države tiče, socijalne usluge koje se pružaju osoba sa invaliditetom idu kao prva socijalna usluga odnosno informiranje o čemu ste i vi govorili a onda savjetovanje, pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, boravak, smještaj, organizacija. RH ima 44 doma koja su vezana za osobe s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, to nije niti mali niti veliki broj.

Naravno slažem se s svim izrečenim što ste vi kolega Babiću rekli i naravno da u sustavu postoje veliki pomaci. I mislim da ni jedna Vlada do sada, s koje god strane dolazile, lijeve, desne, nije imala namjeru, bar se nadam i ne želim vjerovati da je drugačije da neka prava umanjuje ili da ih smanjuje. A što se tiče ovih brojki i pojedinačnih slučajeva, da govorili smo o 400000 neriješenih predmeta, ali vrlo često baratamo brojkama 40, 50 tisuća i upravo zato sam želio kroz pojedinačni slučaj i približiti da nam svaki taj slučaj bude personaliziran.

Sljedeća rasprava, poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, gospođo pravobraniteljice sa suradnicom, drago mi je šta, državna tajnice i kolegice iz ministarstva. Kad čovjek pogleda 362 str. čitajući izvješće nailazi non stop na korisne podatke, linkove, rješenja prijedloge, pitanje je naravno, koliko se to uzima u obzir i da li je relevantnije institucije i uvažavaju upućene preporuke naše pravobraniteljice kojih također ima puno. I ja sam zbilja sa kvalitetnom izvješća jako zadovoljan, jer ovdje u Saboru čitamo dosta izvješća i ovo bi po meni trebala biti jedna špranca kako nešto kvalitetno napraviti, da dobiš potpuni pregled, potpune veze, komunikacije, vezano za zakone, vezano za institucije, statističke podatke. Zbilja se tu sve skupa može naći i možeš kao zastupnik steći dojam u kojoj smo poziciji u Hrvatskoj, šta treba napraviti, tko je nešto propustio napraviti, a tko se trudi da stvari krenu boljim putem, pogotovo kad uspoređuješ godinu za godinom. Ono šta je možda najzanimljivije u cjelokupnom izvješću, je to da broj prigovara, odnosno obraćanja je manje, u odnosu na prethodne godine, što znači djelomično i da Hrvatska ide što se tiče osoba s invaliditetom u pozitivnom smjeru, da se stvari popravljaju, mada onda s druge stvari kada pogledaš, a na čemu dosta često vodimo ovdje rasprave, a to je da prilagodimo makar javnu službu osobama da pokažemo kao država tu skrb i brigu, onda dođeš do podataka, da primjerice institucije koje su i trebale bi biti javno dostupne svim građanima, bez ikakvih ograničenja to ne rade. I onda se postavlja pitanje zbog čega i koliko nam treba da primjerice Zavod za mirovinsko, centri za socijalnu skrb, sve druge institucije, pravosuđe, sudovi, da prilagode sebe potrebama svakog našeg građanina u RH. Da imamo svi jednaku mogućnost doći a bez ograničenja i bez problema obaviti ono što nas tamo očekuje i šta trebamo. I onda kad vidiš podatke, primjerice za centre, za socijalnu skrb i mirovinsko osiguranje, gdje je samo od nekih pa evo, na brzinu spojeno 300 i nešto zgrada, lokacija, kada vidiš da je samo 17 potpuno, bez ikakvih ograničenja prilagođeno osobama s invaliditetom, onda si postavljaš pitanje, a gdje to šteka, odnosno, zbog čega te stvari već odavno nismo riješili. 133 uopće nema mogućnost pristupa. A ja mislim da postoje određene i zakonske odredbe koje sankcioniraju odgovor ukoliko se to ne desi. I onda tu treba krenuti od sebe, konkretno od Ministarstva koje su nadležne za te institucije, jer ako centri za socijalnu skrb kod gospođe Mađerića, mirovinski kod gospodina Pavića ili gospođe Burić koja nam je bila na odboru kada smo govorili o određenim stvarima. I zbog čega ne napravimo benchmark svake godine da vidimo kako se to mijenja. A ne da iz godine u godinu, naša pravobraniteljica upozorava, a tamo nekoga šalje odgovor ili ne šalje odgovor i gotovo nikakvog ili malog napretka ima po tom pitanju. Znači trebamo krenuti prvo od države i od sebe. Vidimo da je najveći broj prigovora i obraćanja građana šta je razumljivo vezano uz socijalnu skrb, zapošljavanje i mirovinsko. Ono što sam raspravljao već ovdje u Hrvatskom saboru i na šta želim posebno obratiti pažnju su invalidi, odnosno, invaliditet koji su ljudi ostvarili po pitanju psihičkih teškoća. Vidimo da je takvih osoba 128000 u RH i da oni imaju ogroman problem prihvaćanja u društvu, pogotovo kada se radi o zapošljavanju. To sam rekao prilikom rasprave, kada je ovdje bio Zakon o zapošljavanja osoba s invaliditetom, da je za mene nedopustivo da procjenu invaliditeta te osobe u institucijama koje su za to zaslužene rade neadekvatno osposobljeni doktori, znači vi tamo možete doći i onda vama procjenu radi, odnosno, osobi koja tamo dođe, primjerice pedijatar, a vi imate psihičke teškoće. To je nedopustivo i sa te strane, moramo voditi o tome računa, da su određeni trendovi a evo i sama pravobraniteljica u svojem izvješću govori da 2020. po nekim konvencijama, svaka druga u Hrvatskoj će biti vezana i u svijetu vezana uz psihičke teškoće i da će osoba s invaliditetom biti sve više i više. Znači mi moramo voditi računa o tim ljudima, jer stigma kod tih ljudi je čak puno izraženija nego kod drugih vrsta invaliditeta i protiv tog se treba boriti i treba, naravno te ljude prihvaćati i uključivati ih na svaki mogući način u svakodnevni život i da ljudi nemaju nikakvo ograničenje i da se ne osjećaju loše zbog svoje bolesti. S druge strane, hoću reći, evo to je nešto što posebno želim istaknuti i to je rekla i pravobraniteljica, kada smo pričali ovim učenicima koji nemaju novaca za obrazovanje, odnosno, za prijevoz, to je nešto na šta posebno još jednom želim upozoriti, znači to je nedopustivo. A s druge strane kada gledamo infrastrukturu u Hrvatskoj, odnosno, poziciju velikih gradova i manjih sredina onda se vidi da većinu usluga pružaju veliki gradovi jer tu postoji veći broj i centara za socijalnu skrb i adekvatno osposobljenih službenika ili onih koji se time bave. A pravobraniteljica je opravdano upozorila na potrebu podupiranja udruga. I ono što je mene zasmetalo proteklih nekoliko godina, što se udruge civilnog društva, dosta često, nažalost sada, kažem godinu, dvije, doživljavaju kao neprijatelji. Države i kao potrošači novca, mi znamo kakvi smo bili svjedoci scena proteklih godina pa i u Ministarstvu socijalne skrbi i u Ministarstvu kulture, naravno to je jedno drugo područje, ali to isto treba spomenuti, gdje su se udruge i civilni sektor doživljavali kao samo oni koji troše novac a ništa ne koriste. A upravo u ovom segmentu je njihova uloga nemjerljiva. Znači tamo gdje nema infrastrukture, tamo se roditelji, obitelji, organiziraju, kako bi pomogli svojim najbližima i omogućili im kvalitetan život. I sa te strane, još veći napor i podrška od strane ministarstva, ne samo da se očekuje nego je to i obaveza. I sa te strane, posebno ćemo obratiti pažnju prilikom izrade ove godine proračuna, da vidimo kakav je tu trend. Da li ti ljudi imaju dovoljnu podršku ministarstva i svih ostalih koji bi im trebali dati podršku. A naravno, najbitnija je podrška, to svi znamo, ona novčana. I kada pogledate koliko te udruge troše novca, i kada bi se to usporedilo sa poslom koji obave, to se ne može nikako nadomjestiti i kako bi država gledala sa aspekta, da li je to više ili manje, ja vam garantiram da te udruge su i produktivnije nego što država obavlja neke poslove. Tu nije niti jedna kuna bačena u vjetar i dao Bog da ju možemo 10 puta više ulagati u civilni sektor, pogotovo u ovom području. Na kraju, ono što me posebno smeta je zapošljavanje, to smo raspravljali, rekao sam prije nekoliko tjedana ili tjedan dana, gdje se vidjelo da je odražavanom institucijama se zakoni ne poštuju, niti se ne uplaćuje novac, niti se vrše kontrole i na tome ću posebno inzistirati kao predsjednik Odbora za rad u Hrvatskom saboru, kako bi istjerali na čistac ono što smo zakonom propisali. Da moramo omogućiti ljudima ono što im zakon omogućuje, a to da imaju određeno prvenstvo, da imaju određena zaštićena radna mjesta, da se to subvencionira ako treba i sa novce, i na kraju krajeva, da kad već donesemo određeni zakon vezan za osobe s invaliditetom, da se on i poštuje. Jer kada to uspijemo onda ćemo puno stvari riješiti. Zahvaljujem kolegi Marasu. Kolega Maras rekli ste otprilike kada ste govorili o udrugama civilnog društva, da su se ovi sa druge strane zapravo pobunili, nisu shvatili njihovu ulogu u našemu društvu. Radi istine i zbog javnosti tada se zapravo razgovaralo o nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva i raspodjelu sredstava od igara na sreću, gdje su u odnosu na onda društvo, odnosno, udruge koje su vezane za osobe s invaliditetom i koje se bave zapravo socijalnom i humanitarnom djelatnošću bio daleko manji postotak nego recimo vezano za nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva. Jedna stvar, druga stvar govorilo se o socijalnom ugovaranju koja je daleko manje, nego sredstva koja dobiva nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Pa ću vam reći, recimo u 2015. ta zaklada je dobila cirka nekih 43 milijuna kuna, od toga je bilo 33 milijuna kuna za nekakvu participacijsku demokraciju. Dakle, to je ono nelajkanje, mržnji, privođenje, ne znam, osoba s invaliditetom, duševnim smetanjima na izbore, na održavanja izbora i slično dok smo mi upozoravali da se ta sredstva mogu kud i kamo mogu bolje iskoristiti za udruge osoba s invaliditetom. Određene udruge sa osobe s invaliditetom, o tome govori gospodin Lipošćak, recimo, zamislite da osoba s invaliditetom svisa koja mora vršiti ne znam, vještačenje u Splitu ili u Zagrebu, koji je to trošak, koje je to vrijeme, a da za to nema sredstava. Dakle, one udruge koje se bave isključivo osobama s invaliditetom tu trebamo imati senzibilitet i empatiju, da im se stvarno pomogne jer oni izravno rade sa osobama sa invaliditetom. Dakle, nitko nije govorio protiv udruga civilnog društva, one su dapače poželjne pogotovo u ruralnim sredinama gdje sustav i institucije ne mogu valjano obavljati svoj posao Ovo što ste vi rekli, recimo kao u Zagrebu i većim sredinama dok to recimo u ruralnim sredinama nije moguće i radi se isključivo preko udruga odnosno Udruga za osobe sa invaliditetom. Zahvaljujem kolegi Babiću, odgovor kolega Maras. Kolega Babić, upravo ovo što ste sada rekli je po meni krivi pristup. Vi ne možete pokazivati u tom malom ograničenom području i sektoru civilnog društva ovi su dobri, ovi su loši, ovima ćemo uzeti, ovima ćemo dati. Znači taj cijeli odnos dovođenja u pitanje uopće potrebe da postoje određene udruge koje su ovo što ste vi rekli pa to je po meni, evo ja sam roditelj dvoje djece u osnovnoj školi, meni je ovo izuzetno važno, ovaj projekt koji ste maloprije spomenuli da se u školi promovira nulta stopa tolerancije prema bilo kakvom obliku nasilja. Zbog čega sada reći to nije u redu i uzeti ćemo njima da bi dali nekom drugom?

Zašto to niste rekli? Imamo nikada više dužnosnika, najviše u cijeloj EU. Evo neki dan sam čitao o tome u novinama, to je eksponencijalno naraslo, stotine pomoćnika, državnih tajnika, ima ih kao u priči.

O tome vam ja govorim. Hajmo uštediti tamo gdje se treba uštediti a ne u civilnom društvu. Zbog čega ne bi imali udruge koje promoviraju demokraciju, tolerantnost itd. Ali kada povedete raspravu da je to loše kao što je proveo bivši ministar Hasanbegović onda ljudi i ove udruge koje rade druge neke stvari isto gledaju negativno, to su potrošači novca, tako ljudi onda to rezoniraju. Protiv toga se trebamo boriti. Zahvaljujem kolegi Marasu na ovom odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo pravobraniteljice, državna tajnice, kolegice i kolege. Pridružujem se pohvalama na ovom izvješću ali ne samo na izvješću nego i na cjelokupnom radu ovog ureda koji vodi gospođa Slonjšak, mislim da zaista rade sjajan posao i doprinose poboljšanju statusa osoba sa invaliditetom. Čitajući izvješće, pročitao sam i neke druge materijale, evo preporučam svima da pročitaju i ovo izvješće, to je vodič za uporabu Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i promicanja prava djece sa jednom jako dobrom porukom koja kaže, ono što bi trebali svi mi, vidi me i čuj me. Pročitao sam u tom materijalu da u svijetu i procjenjuje se da ima 2 milijarde djece od čega 200 milijuna njih su djeca sa teškoćama u razvoju, otprilike 10% I pretpostavka je da upravo tih 10% djece da su brojna ta oštećenja i posljedični invaliditet mogli biti spriječeni, da su na vrijeme otkriveni, da se na vrijeme pristupilo rehabilitaciji, da im se omogućilo kvalitetno obrazovanje. Dakle jedan od najvećih problema kod osoba sa invaliditetom a posebno kod djece sa teškoćama u razvoju što se ona određuju i prosuđuju po onome što im nedostaje nego po onome što imaju. I to je jedna od važnijih poruka koje i mi kao političari moramo širiti i razvijati, dakle nije bitno što osobi sa invaliditetom nedostaje nego je bitno ono što ta osoba ima. I svakoj osobi a posebno kada je riječ o djeci treba omogućiti da to što imaju razviju do maksimalnih granica. Prema tome, zaista je tu onda ključno obrazovanje jer i danas smo mogli čuti da kada je riječ o osobama sa invaliditetom da su manje obrazovani, manje zaposleni, oni koji su zaposleni su zaposleni na lošije plaćenim mjestima i 18% njih doslovno živi u siromaštvu. Ako opet pogledamo obrazovanu strukturu možemo vidjeti da 66% osoba sa invaliditetom ima samo osnovnu školu, 26% srednju školu, 3%, samo 3% visoku i višu školu a neku vrstu specijalnog obrazovanja 5% Pri kraju ove rasprave, dakle da i ja ponovim da je u Hrvatskoj u veljači 2016. bilo registrirano 511 tisuća 194 osobe sa invaliditetom što čini gotovo 12% ukupnog broja stanovništva od čega je 203 tisuće 606 ili 39% žena i 307 tisuća 588 muškog spola. Ono što posebno skrećem pažnju u registru su zabilježeni podaci za 33 tisuće 367 djece sa većim teškoćama u razvoju što je 6,9% od čega je 38% djevojčica i 62% dječaka. Koliko je važno obrazovanje možemo vidjeti i po tome da u strategiji koja je donesena 20. travnja 2017. ističe se i preporuka Odbora UN-a za prava osoba sa invaliditetom. Citiram: „Preporuka je odbora da države poduzmu neposredne korake kojima će se osigurati da sve osobe sa invaliditetom imaju pristup inkluzivnom osnovno školskom, srednjoškolskom i tercijarnom obrazovanju te da se za njih unutar redovnog obrazovanja osigura razumna prilagodba. Što bi to bila razumna prilagodba? Sukladno članku 2. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom razumna prilagodba znači potrebnu i prikladnu preinaku i podešavanje koje ne predstavljaju nesrazmjerno ili ne primjereno opterećenje da bi se takvo što u pojedinačnom slučaju tamo gdje je to potrebno osiguralo osobama sa invaliditetom uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljenih sloboda na ravnopravnoj osnovi s drugima. Nadalje, preporuča se usvajanje načela da je isključujuće i odvojeno obrazovanje diskriminirajuće, preporuča se da se za učitelje, nastavnike i ostale stručnjake osigura edukacija o inkulzivnom obrazovanju te da svi objekti srednjoškolskog obrazovanja budu pristupačni osobama sa invaliditetom. U skladu sa time u našoj strategiji su određena 3 cilja od 2017. do 2020. Prvi, osigurati uvjete inkluzivnog obrazovanja učenika sa teškoćama u razvoju. Drugo, ustrojiti centre potpore i stručne i mobilne timove. I treće, uključiti veći broj djece sa teškoćama u razvoju u redoviti sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog te visokoškolskog odgoja i obrazovanja u sredini u kojoj dijete, mlađa osoba živi. I na temelju toga u Nacionalnoj strategiji određeno je 7 područja, 7 mjera i 13 konkretnih aktivnosti. I to je ono što sam replicirao kolegi Hajdukoviću, dakle mi sada imamo točno poznati alat koji će omogućiti da na temelju izvješća koje danas ovdje predstavlja naša pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom i ove strategije vidimo da li će se svi oni problemi koji su navedeni u izvješću kroz provedbu mjere i aktivnosti strategije ostvariti. I da pročitam tih 7 mjera, obzirom ih smatram važnim zato što je veliki dio rasprava danas vodio se upravo oko obrazovanja. Dakle to su prva mjera osigurati inkluzivno obrazovanje za učenike sa teškoćama u razvoju, druga mjera povećati dostupnost srednjeg obrazovanja. Treća mjera osigurati infrastrukturnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju. Četvrta uspostaviti jedinstveni sustav osiguravanja neposredne potpore pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Peta osigurati udžbenike prilagođene posebnim odgojno-obrazovni potrebama učenika u jeziku, pismu i mediju. Šest, poticati projekte organizacije civilnog društva sa ciljem pružanja izvaninstitucionalnih oblika potpore učenicima s teškoćama u razvoju, odgoju i obrazovanju. I sedma mjera povećati dostupnost visokog obrazovanja. Koliko će sve ove mjere biti uspješne moći ćemo vrlo brzo u dogledno vrijeme provjeriti obzirom ako ste pažljivo slušali ili sami pročitali, svega 3% osoba sa invaliditetom ima završenu visoku i višu školu. Pa prema tome za nekoliko godina moći ćemo vidjeti da li izvješća naše pravobraniteljice i ova Strategija daju rezultate kroz povećanje postotka osoba sa invaliditetom koje imaju završenu višu i visoku školu jer će to onda značiti i za njih bolje radno mjesto, bolju plaću i kvalitetu života koja će biti dostojna 21. stoljeća. Zahvaljujem se pravobraniteljici i želim joj još puno uspjeha u radu. Imamo jednu repliku. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolega Jovanović, ja bih ponovo želio podcrtati, tu ste apsolutno u pravu kada govorite o obrazovanju. Ja možda uvijek govorim o obrazovanju kao rješenju zato što sam iz te struke ali zaista mislim da se kvaliteta života, da se perspektiva u životu djeci može osigurati samo kroz dostupnost i kroz kvalitetu obrazovanja. Nažalost, u puno segmenata sada kvaliteta obrazovanja takve djece ovisi o otvorenosti određene škole, odnosno entuzijazmu određenih profesora i njihovih roditelja. To ne smije biti slučaj, moramo to usustaviti. I posebno ono što sam istakao, djeca sa invaliditetom moraju biti integrirana u normalan razred i kada god je to moguće jer to je za socijalni i društveni razvitak tog djeteta prijeko, prijeko potrebno. Srednjoškolsko obrazovanje je inače najslabija karika a da bi uopće išli ka visokom i višem moramo imati srednjoškolsko obrazovanje i ja bih volio da prvo vidimo porast djece sa invaliditetom koja upisuju i završavaju srednju školu. Nažalost puno naših srednjih škola nema ni riješene osnovne, znači fizičke prepreke, dakle rampe, liftove i slično da bi i ti učenici mogli pohađati srednju školu. Dakle ti infrastrukturni dijelovi su najlakše otklonivi, nisu, ne predstavljaju značajan izdatak, s time da oni ostaju, dakle neće se rampe niti liftovi graditi svake godine i osiguravaju zapravo nastavak obrazovanja, mogućnost i dostupnost obrazovanja učenicima. Dakle to su male stvari koje život znače a ne bi koštale puno. Pa evo repliku ću iskoristiti da istaknem kvalitetne primjere rada sa djecom iz Rijeke gdje mi već dugi niz godina od vrtića preko osnovne, srednje škole do fakulteta imamo omogućeno svima da dobiju najkvalitetnije obrazovanje i završe i doktorate. Osim toga, evo spomenuo bih ovom prilikom, ne znam da li gleda sabornicu jednu izuzetno vrijednu curu koja je i doktorirala zove se Lana Prager tu je iz Zagreba i ona je uz između ostalog i pomoć jedne udruge, civilne udruge „Zamisli“, zaista do maksimuma ostvarila sve svoje sposobnosti koje ima iako je zaista osoba sa velikim invaliditetom. Dakle ako im se pruži podrška koju zaslužuju sve te osobe mogu dati veliki doprinos hrvatskom društvu. Zahvaljujem na odgovoru kolegi Jovanoviću. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici, uvažena gospođo pravobraniteljice. Pa evo na kraju ovoga dana i rasprave o izvješću pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, mislim da možemo zaključiti da smo imali jednu dobru, konstruktivnu i kvalitetnu raspravu. Ovo je tema o kojoj se ne smijemo, ne bismo i ne trebamo se dijeliti, da li su, dolazimo li iz oporbe, dakle opozicije ili iz vladajuće stranke, s lijeve ili desne strane sabornice. Odgovornost je na svima nama, na svakom pojedincu našeg društva a posebice na sudionicima u javnom, političkom, gospodarskom i kulturnom životu RH da ne samo kada je jednom godišnje Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom na temi na raspravi u Hrvatskom saboru nego općenito da raspravljamo o problemima koje muče osobe sa invaliditetom ali i ono što je ključno da rješavamo te probleme. Vjerujem da smo danas suglasni da problema ima mnogo ali da imamo i mnoštvo pozitivnih pomaka. I to je onaj cilj koji ostvarujemo zajedno u suradnji i sa nevladinim sektorom koji su naši partneri. Danas su ovdje u sabornici istaknute dvije nevladine udruge, udruga „Zamisli“ i udruga „Bubamara“ ali postoji ih još mnoštvo koje su impresivne i koje su upravo svojim djelovanjem ali i naravno uz pomoć programa i projekata što iz domaćih sredstava, što iz sredstava europskih fondova u stanju financirati i pomoći djeci sa poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Vjerujem da imamo jedinstven stav da se kod ovakvih tema ne trebamo vraćati u prošlost jer prošlost neće riješiti naše probleme u budućnosti. Kratko bih progovorila i o najvažnijim problemima o kojima smo se danas posebice zastupnice i zastupnici očitovali a to je vezano na primjer Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi koje je u javnoj raspravi u kontekstu poboljšanja zaštite osoba sa invaliditetom tim Izmjenama i dopunama predviđa se mogućnost ostvarivanja prava na status njegovatelja bračnom ili izvanbračnom partneru osobe sa invaliditetom posebice uzimajući u obzir činjenicu da bračni ili izvanbračni partner osobe sa invaliditetom s kojim ona živi u obiteljskoj zajednici također može pružiti potrebnu skrb. Time će se proširiti krug osoba sa invaliditetom a njima će se pružiti kvalitetnija zaštita i prevencija institucionalizacije. Također nešto što je itekako važno i što je i nadležna ministrica, ministrica Murganić poslušala upravo savjete i nevladinog sektora i roditelja i djece i osoba sa invaliditetom jesu su izmjene na uvjete na priznavanje prava na osobnu invalidninu. Svrha ostvarivanja prava na osobnu invalidninu je zadovoljavanje životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Ono što je ključno, uključiti osobe sa invaliditetom na tržište rada. Mi kada smo sada u našem ministarstvu slavili 50.-ti rođendan jedne naše djelatnice koja je osoba sa invaliditetom i kada je puhala svjećice na torti njezina želja je bila da što dulje radi. Na nama je zadaća da osobama sa invaliditetom omogućimo jedno od temeljnih ljudskih prava, to je pravo na rad. Radi osiguravanja navedene svrhe te aktivnijeg uključivanja osoba sa invaliditetom na tržište rada, Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi predviđa se da se zaposlenoj osobi sa invaliditetom o čijem se pravu odlučuje plaća ne uračunava u prihod prilikom utvrđivanja uvjeta za priznavanje ovoga prava i primjena propisa je predviđena od 1. siječnja 2018. godine. Također su ovdje zastupnici istaknuli, ja bih još to ponovila jer smatram da je to izuzetno važno da je Vlada RH na svojoj sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine donijela novu Nacionalnu strategiju, izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2017. do 2010. godine s ciljem napretka te daljnjeg promicanja prava osoba sa invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju. Provedbom mjera Nacionalne strategije uskladiti će se sve politike djelovanja na području promicanja prava osoba sa invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini ali i svim trendovima čiji je cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama sa invaliditetom. I temeljem toga, za kraj dakle ključno jest obrazovanje i mislim da je važno i ovdje istaknuti da je Ministarstvo obrazovanja za školsku godinu 2017., 2018. osiguralo 2317 pomoćnika u nastavi koji pružaju uslugu za 2670 učenika s teškoćama u razvoju. Dakle povećava se iz godine u godinu taj broj korisnika potpora. Oni sredstva su osigurana iz sredstava iz Europskog socijalnog fonda putem natječaja, sredstvima za igre na sreću kojih osiguravaju se preko udruga i sredstvima iz proračuna jedinice lokalne i područne samouprave. Mislim da je ključna ta suradnja općina, gradova, županija, naravno Vlade RH i svih sudionika u društvu kako bismo ostvarili sve temeljne dokumente Konvencije UN-a prava osoba sa invaliditetom. Imamo nekoliko replika. Ines Strenja-Linić. Izvolite. Poštovana državna tajnice, nakon cijelog dana rasprave o ovom izvješću ono što bih ja željela od vas čuti i što bi željeli čuti i oni koji su ovo pratili i pravobraniteljica, dakle zanima me na koji način mislite riješiti nadzor nad osobama smještenim, nad kvalitetom pružanja skrbi osoba smještenih u udomiteljske obitelji i obiteljske domove. Dakle ja sam jedna iskopala podatke pa one za one koji nisu znali, znači trenutno je 1557 udomiteljskih obitelji u kojima je smješteno 4459 korisnika. Ministarstvo je sklopilo ugovor sa privatnim 85 obiteljskih domova a ukupno je upisano 411. Ja sam imala podatak da ih je 500-tinjak, 411 su oni koji su upisani kod vas u ministarstvu. Na koji način mislite provesti nadzor nad tim domovima i da smo rekli da je to gorući problem u ovom trenutku. Imate samo tri tima koji ne mogu obići svih njih 411. Da li mislite da je moguće da se izvrši decentralizacija nadzora jer te osobe smještene u tim obiteljskim domovima i u udomiteljskim obiteljima ne mogu jasno nama svima, ne mogu, ne možemo čuti što se s njima dešava, znamo da su problemi ali jedino kontinuirani nadzor nad njima može omogućiti da mi možemo i utjecati da se neke od tih obiteljskih domova zatvore i da neke od udomiteljskih obitelji i izgube licencu? Zahvaljujem kolegici Ines Strenja-Linić. Odgovor državna tajnica. Hvala lijepa. Vrlo kratko, dakle sigurno da postoji niz problema koje ste vi ovdje spomenuli, osnovana je i radna skupina za izradu i Izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu. Kapaciteti ministarstva kako bi bio nadzor nad svim udomiteljskim obiteljima kao što ste rekli nije dovoljan. I ono što jest cilj i plan naravno i putem jedinica lokalne samouprave ali i nevladinog sektora putem programa i projekata koje financiramo povećati i nadzor i kontrolu nad udomiteljskim obiteljima. Zahvaljujem na odgovoru poštovanoj državni tajnici. Sljedeća replika, poštovana kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovana gospođo državna tajnice, ja evo najiskrenije zahvaljujem što ste ovako taksativno nabrojali samo neka od poboljšanja u kvaliteti života osoba sa invaliditetom. Vi ste danas ovdje predstavnica Vlade, Vlada je osobama sa invaliditetom na početku svog mandata obećala partnerstvo. U ovih godinu dana mislim da osobe sa invaliditetom mogu potvrditi a i sama pravobraniteljica nazočna ovdje, da to partnerstvo doista i djeluje. Stoga, vjerujem da ćemo i dalje surađivati svi zajedno na najbolji mogući način kako bi kvaliteta života osoba sa invaliditetom bila na jednoj boljoj, još boljoj razini nego što je to danas. Hvala lijepo. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, pa evo danas smo svi u ovim svojim raspravama pokušali dati nekakve dobre prijedloge. Naravno svi smo spomenuli ono što tišti osobe s poteškoćama u razvoju ali gotovo svi smo se u svojim raspravama osvrnuli na djecu s poteškoćama u razvoju. Ja sam već ranije spomenula nekakve dobre primjere pa ću ponovno ići sa onim što je dobro. U mojoj županiji, odnosno u gradu Slavonskome Brodu ima ustanova Zlatni cekin, većina vas je čula za takvu jednu ustanovu koja pomaže djecu u onoj najranijoj dobi i školskoj djeci, naglasak je na ranoj dijagnostici, rehabilitaciji, na ranoj socijalizaciji djece s poteškoćama u razvoju.

Neki koriste i dnevni smještaj. Nekakvim, mislim, pravednijim ugovaranjem od strane ministarstva koja bi trebala prepoznati takve ustanove koje doista pokazuju dobre rezultate, mislim da bi se moglo pomoći, pa evo ja i sada apeliram na sve da ako ima ikakvih mogućnosti, znači da se takvim ustanovama pomogne jer usluge svi stanovnici gotovo cijele Slavonije ali i puno šire. Zahvaljujem kolegici Maksimčuk na replici. Vrlo kratko evo i na uvaženu repliku zastupnice Lukačić i zastupnice Maksimčuk. Da, nevladin sektor jest naš partner i to je ključna ta suradnja sa nevladinim udrugama osoba s invaliditetom roditelja djece s poteškoćama u razvoju i ono što je ovdje važno istaknuti, jedna kontinuirana, dobra i partnerska suradnja zapravo pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom i vjerujem da će i ta udruga moći dobro i kvalitetno prijaviti programe i projekte, što iz domaćih nacionalnih sredstava ali i sredstava EU-a kako bi se što šiti krug korisnika imao i mogu obuhvatiti u radu te vaše udruge. Mislim da je ovdje također važno istaknuti da trenutno usluge osobne asistencije u Hrvatskoj koristi 1488 osoba za razdoblje od prije godinu i pol, to je više 350 korisnika od usluge osobne asistencije i 395 korisnika usluge tumač i prevoditelja znakovnog jezika i videćih pratiteljica, to su pokazatelji da ipak iz godine u godinu imamo sve veći broj korisnika koji se financiraju iz sredstava programa i projekata iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Zahvaljujem državnoj tajnici gospođi Mađerić na odgovoru. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, na današnjoj raspravi željela bih evo zaključno reći sukladno onome što sam i navela i u izvješću. Osobe s invaliditetom su umorne od obećanja i doista nemaju vremena niti strpljenja čekati kada će u potpunosti moći ostvariti svoja temeljna prava. Roditeljice djece sa teškoćama treba vratiti roditeljstvu pružajući im podršku da budu roditelji a ne stručnjaci, pravnici, rehabilitatori i sl. Svi oni imaju pravo na konkretne odluke. Smatram da hrvatsko društvo mora biti društveno odgovorno. I uz strateške dokumente imati konkretna rješenja kao i svrhovita promišljanja kratkoročnih i dugoročnih politika koje osiguravaju stvarnu uključenost, koja ne bi bila svedena samo na prigodne obljetnice u kojima obilježavamo dane osoba sa različitim vrstama invaliditeta, ponavljajući po ko zna koji put istovjetne probleme. Dostojanstvo se ne gradi kroz medijske komentare i samilosne priloge već odlučnim stvaranjem jednakih mogućnosti pristupu dobrima i uslugama u svim područjima. Očekujemo da sredstva koje država izdvaja za djecu sa teškoćama i osobe sa invaliditetom budu ciljana i prilagođena individualnim potrebama svake osobe s potrebnom evaluacijom učinaka. Želimo da svaki zakon koji se donosi u ovom tijelu prepoznaje osobe sa invaliditetom. Rado se pozivamo na to da je potencijal osoba sa invaliditetom neiskorišten ali ne stvaramo dovoljno realne mogućnost za razvoj tih sposobnosti kao da ne vjerujemo mogućnostima osoba sa invaliditetom. Također nemamo pravo odgađati donošenje rješenja od životne važnosti za osobe sa invaliditetom. Odnos prema njima treba biti konzistentan i kontinuiran. Imamo obavezu kroz javne politike i odluke stvarati jasne poveznice, nadležnosti na svim razinama kako bi se osigurao jednaki položaj bez obzira gdje te osobe žive. Ne pristajemo na izlike za odgađanje izvršenja donesenih odluka od kojih su donesene i na ovom tijelu kao što su npr. zaključci Sabora usvojeni nakon posebnog izvješća o autizmu. Često tvrdimo da smo učinili sve što smo mogli, ali eto nesklone su bile okolnosti. Pa upravo smo mi ti koji stvaramo te okolnosti. Umjesto da prebacujemo odgovornost na neke druge, udružimo znanje i energiju za nalaženje rješenja a ne za njihovu potiskivanje u kojemu sve ostaje samo na željama bez stvarnog pomaka. Na kraju naše preporuke tijela državne vlasti. Jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i tijelima na svim drugim razinama, odraz su stvarnih, životnih i često iznimno velikih problema osoba sa invaliditetom i roditelja djece s poteškoćama i trebaju biti polazište za pozitivne promjene. Ako smo se već opredijelili kao društvo za sudjelovanje osoba s invaliditetom, za obrazovanje i uključenost, ne smijemo pristati na opravdanja da to iziskuje već sredstva i da to košta i da država nema novca jer svako ekonomsko osamostaljivanje osoba s invaliditetom je dobitak za društvu zajednicu.

Ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Još jednom zahvaljujem se pravobraniteljici za osobe s invaliditetom Anki Slošnjak na ovim obrazloženjima ovog izvješća i njenoj suradnici. Isto tako zahvaljujem se i državnoj tajnici u Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalnoj politici gospođi Margareti Mađerić sa njenom suradnicom. Glasovat ćemo ovoj točki kad se za nju steknu uvjeti. Vlaović. Hvala potpredsjedniče.

Izvolite. Hvala. U ime kluba Živog zida i SNAGA-e, tražim stanku kako bi progovorio o nepoštivanju kolektivnih ugovora za zaposlenike u javnim službama.